Dobro jutro, kolegice i kolege. Evo ga imamo ipak stanku. U ime kluba SDP-a predlažem stanku i tražim stanku u najkraćem dozvoljenom poslovničkom trajanju kako bi upozorio na neprimjeren odnos prema žrtvama rata. Uvaženi kolega Bunjac.

Još netko? Uvaženi zastupnik Grmoja.

Znači tražim stanku u ime kluba o monopolu telekom korporacija i mogućem korumpiranju hrvatskih institucija. Vidimo se u 9,45.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Klub SDP-a zatražio je stanku da bi s ovog mjesta upozorili na neprimjeren odnos prema žrtvama rata. To je tema koja je u Hrvatskoj ova zadnja dva dana aktualna, a i bit će još neko vrijeme ako Vlada ne reagira. Što se tiče razloga zašto sam tražio stanku želio bih dakle reći nešto o tome da je nepoznati počinitelj uništio izložbu Vukovar, Ubijanje jednog grada, koju je u Novom Sadu povodom 25. obljetnice uništenja grada postavila organizacija za ljudska prava Žene u crnom u suradnji s aktivističkom umjetničkom trupom Artklinika. Panoi s fotografijama u sklopu izložbe koja je otvorena 18. studenog najprije su prije nekoliko dana nagrđeni uvredljivim i nacionalističkim grafitima, a potom su u ponedjeljak razbijeni. Autor izložbe fotograf Srđan Veljović kazao je da ga uništavanje nije iznenadilo. Kako sam imao određeni strah da će izložba završiti ovako, postoji strah da će moja i tuđa djeca doći u situaciju da se takvo nešto ponovi, kazao je aludirajući na razaranje Vukovara. Opet nasuprot tome postoji paradoks da s teritorija za koji se moja generacija, citat, tako zdušno klala, svi žele otići. Ta energija u nedosanjanim teritorijama je dovela do toga da 25 godina kasnije ljudi ne žele živjeti na ovim prostorima. Kao što vidimo i s druge strane u Srbiji ima ljudi koji imaju svijest o zločinima koji su počinjeni, navodne znakove, u ime njihove države. Takva svijest postoji i u Hrvatskoj. I zato svima onima koji mi ovih dana šalju prijeteće poruke u Inbox, potpisani: Za dom spremni, i dijele se na vaše i naše, mogu samo sporučiti, oni ljudi u Srbiji koji su organizirali ovu izložbu su moji, a oni koji su ovu izložbu su uništili su vaši. Zahvaljujem. U ime Živog zida govorit će uvaženi zastupnik Branimir Bunjac.

Hvala lijepa predsjedavajući. U ime Kluba zastupnika Živog zida zatražio sam stanku kako bih upozorio na kašnjenje stipendija za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja. Mi ovih dana slušamo kako je nezaposlenost mladih u Hrvatskoj oko 50 posto. Kako u Hrvatskoj postoji niz zanimanja koja su praktički iščezla, a za njima je velika potreba, i također slušamo najave poslodavaca da će zbog takvoga stanja dakle nedostatka odgovarajućih zanimanja, uvesti strane radnike. Ministarstvo obrta i poduzetništva pokušalo je ublažiti ovaj problem na način da je raspisalo natječaj za učenike u deficitarnim zanimanjima. U tu svrhu odobreno je 18 milijuna kuna. Mladi ljudi su se dakle prijavili. Očekivali su da će dobiti 750 kuna mjesečno odnosno 9 tisuća kuna godišnje, međutim sve do dana današnjega oni nisu dobili nikakav odgovor na prijavu na natječaj. Dakle, ponavljam još jednom, učenici koji su se prijavili na natječaj ne samo da nisu dobili predviđena sredstva i u rokovima nego nisu dobili niti odgovor na rezultate samoga natječaja. Dakle, postavlja se pitanje što radi Ministarstvo poduzetništva i obrta, odnosno po novome Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Zašto ovim mladim ljudima dakle ne omogućava da se školuju onako kako su im najavljivali? Zbog čega država odugovlači s takvim jednostavnim stvarima kao što su natječaji? Zbog čega država dakle ne poštuje jednu običnu proceduru koja je stajala u javnom pozivu i zbog čega država na koncu konca potiče kulturu neplaćanja koja je također u ovoj državi istaknuta kao jedan od ključnih problema u gospodarstvu. Nadam se da ovakvo kašnjenje neće uzrokovati neki novi štrajk učenika kao što je bio ove godine studenata pred Ministarstvom znanosti, kad su tek u 6. mjesecu, dakle na kraju akademske godine uspjeli izboriti svoje pravo na stipendiju. Učenicima je dakle potrebna stipendija iz razloga da dakle plaćaju one obaveze koje su bitne a ne da dobiju stipendiju u 6. ili 7. mjesecu iduće godine kada će, im možda to eventualno trebati za ljetovanje ili za godišnji odmor. Mi vidimo iz ovakvoga stanja da je Ministarstvo poduzetništva i obrta u 2016. godini bilo najlošije Ministarstvo ove Vlade, da tamo vlada potpuni kaos, da je između ostaloga, podsjećam još jednom to ministarstvo iskoristilo samo 50% proračunskih sredstava koja su bila predviđena, dakle bila je predviđena jedna milijarda sredstava 500 milijuna kuna, ostalo je potpuno neiskorišteno. S druge strane, sada spajanjem ova dva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, nova ministrica i potpredsjednica Vlade Martina Dalić najavljuje nekakve giljotine, ona je između ostaloga najavljivala da će plaćati svoje zaposlenike po učinku, ustvari ne samo svoje nego sve državne službenike. Pa evo upravo sada ima mogućnost da te mjere prvo primijeni na svojemu ministarstvu, da provjeri tko su ti ljudi koji neodgovorno, dakle postupaju prema mladim ljudima koji imaju nekakve ideale, koji još uvijek imaju povjerenje u ovu državu, koji još uvijek razmišljaju o tome da ostanu ovdje raditi da se ne odsele u inozemstvo. Neka utvrdi ne odgovornost, odnosno odgovornost onih koji su za to krivi i neka konačno izvrši svoje obaveze kako podrazumijeva jedna kulturna i uređena pravna država.

Hvala lijepa. I u ime kluba MOST-a govoriti će uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege.

Ekonomska situacija, siromaštvo, beznađe, iseljavanje u Republici Hrvatskoj imaju jedan zajednički nazivnik, jedan okidač zbog kojeg je ugrožena opstojnost i stabilnost Republike Hrvatske. Taj faktor neprevidivosti, beznađa i nepravednosti što rezultira siromaštvom i iseljavanjem a time i političkom nestabilnošću, poštovane kolege zastupnice i zastupnici se zove pravna porobljenost našeg društva. Do porobljenosti je došlo, mojim mišljenjem, zbog jednog manjeg dijela pravosuđa, kažem manjeg dijela ali očito vrlo utjecajnog dijela. Naime, nepovjerenje u pravosuđe proizlazi iz efekata koje ta skupina ostvaruje na društvo i pojedince pa je očita dominacija te manjine nad onim većim dijelom pravosuđa koje radi na dobrobit naše domovine i njene budućnosti. Najveća šteta nakon stvaranja Hrvatske učinjena je kod, kroz nepravednu i divlju pretvorbu i privatizaciju. Međutim 25 godina od uspostave RH i svih donesenih zakona naše pravosuđe ne nalazi odgovor na ove izazove i nema nikakvog pomaka. Gospodarski krugovi i kontakti uvjeravaju me kako nitko normalan i informiran ne može i neće raditi ozbiljne investicije u RH jer ne može očekivati pravu sigurnost i predvidivost. E sada, onaj konkretan primjer koji me je naveo na ovu raspravu. Znači tu iznosim područje telekomunikacijama gdje se po dokumentiranim tvrdnjama sudionika ostvaruje potpuna i nezakonita vladavina velike Telekom kompanije. Za tu kompaniju se tvrdi kako naši sudovi u konkretnim slučajevima pronalaze vrlo sporna pa i apsurdna stajališta kako bi zataškali ponašanje koje narušava temeljne vrijednosti ovog društva. Tako u jednom pravnom konfliktu jednog koncesionara sa spomenutom velikom kompanijom sudovi potpuno izokreću smisao tadašnjeg zakona o telekomunikacijama i njegovih pravilnika proglašavajući te propise kojima se uređuje tržišno natjecanje u telekomunikacijama potpuno neobvezujućim za spomenutu veliku kompaniju. Zamislite na primjer kao da po odlukama domaćih sudova za stranog prijevoznika ne vrijedi pravilo vožnje desnom stranom prometnice. Zamislite da je nezavisni regulator utvrdio kako velika tvrtka postupa protuzakonito, da zlorabi monopol i previše naplaćuje svoje usluge a da onda sudovi u sudskom postupku radi povrata previše naplaćenog i koji traje već skoro 20 godina, jednostavno kažu da taj zakon nije obvezujući za tu veliku kompaniju, tu veliku tvrtku i da velika tvrtka može naplaćivati kako i koliko hoće i to sve unatoč činjenicu da su tržišne slobode i tržišno natjecanje temelji gospodarskog razvoja RH. Nije na odmet spomenuti kako u konkretnom slučaju takva apsurdna stajališta naših sudova da su potpuno oprečna ranijim presudama i stajalištima i Vrhovnog i ustavnog suda. Takva stajališta naših sudova vrijeđaju zdrav razum, elementarnu logiku te stručna mišljenja nezavisnih sektorskih eksperata pa i recentne odluke i kazne komisije od 70 milijuna eura grupaciji kojoj pripada velika tvrtka upravo zbog kršenja prava tržišnog natjecanja u telekomunikacijama. I to može nositi samo jednu poruku, poruku kako RH pomalo postaje zarobljenikom međunarodnih interesnih skupina. Opisana spoznaja oporobljenosti RH u konkretnom telekomunikacijskom primjeru je toliko snažna, konkretna i dokumentirana da izaziva strah od budućnosti. Dodatno svjetlo na ovu korporaciju daju i dokumenti američkih istražnih organa o načinu poslovanja međunarodne grupacije kojoj pripada spomenuta velika Telekom kompanija u RH koja izgleda uživa bezrezervnu naklonost naših sudova ili nadležnih institucija imajući na umu zabrinjavajuće stanje ne tržištu elektroničkih komunikacija. Naime, iz javno dostupnih dokumenata neosporno je kako je spomenuta međunarodna grupacija koja je prisutna u RH u nama susjednim zemljama korumpirala političke stranke i pojedince s ciljem nelegalnih utjecaja na tržišnu utakmicu u tim zemljama. Utvrđenja do kojih se dolazi kroz konkretne primjere postupanja sudova u RH u predmetima spomenute grupacije govore kako opisana pojava privilegiranosti pred sudovima savršeno odgovara utvrđenom koruptivnom načinu rada te kompanije u nama susjednim zemljama.

Sada ćemo nastaviti sa dnevnim redom i prva točka bit će kao što je i najavljeno: - Konačni prijedlog Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.BR.48. Ustava RH i članaka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Prilozi uz izvješće nisu umnoženi već se nalaze na web stranici Hrvatskog sabora. Sukladno članku 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Rasprava su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvažena državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Maja Markovčić Kostelac. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici. Ovo je moje prvo obraćanje ovom Visokom domu pa ćete mi ispričati ako uslijed treme određene dijelove ovog važnog zakona ne obrazložim na odgovarajući način, ali tu sam da odgovorim na sva pitanja. Ovim zakonom se dakle u pravni sustav RH unose odredbe pravne stečevine EU, konkretno direktive 2014/94 o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Dakle, osim što je to naša obveza koja proizlazi iz članstva u EU. U hrvatsko zakonodavstvo unosimo, odnosno donosimo ovaj značajan pravni akt iz jednog drugog temeljnog razloga a to je da za našu budućnost osiguramo promet sa značajno nižim emisijama, štetnim emisijama za okoliš. Time doprinosimo dogovora o klimatskim promjenama a potičemo korištenje dakle prometnih vozila ne samo u cestovnom nego i u drugim vidovima prometa koji imaju značajno niže emisije štetnih goriva, štetne emisije. Što su to alternativna goriva? Kao što svi znamo to su goriva koja su nisko karbonska ili uopće ne karbonska kao što je prirodni plin, vodik ili električna energija. A ovim zakonom stvaramo zapravo zakonodavni okvir kako bi se potpomoglo korištenje takvih prometnih vozila na osnovu izgrađene infrastrukture. Dakle, ovaj zakon sam po sebi predstavlja pravni okvir a konkretne mjere koje ćemo poduzimati u izgradnji infrastrukture definirat će se i posebnim podzakonskim propisom a to su okvirne politike. Ovaj zakon ne predviđa, dakle za primjenu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu jer će kao što sam rekla donošenjem podzakonskoga propisa biti predviđeni financijski modeli za izgradnju konkretne infrastrukture. To u konačnici znači da ćemo u rokovima koji su predviđeni i nacrtom takvih okvirnih politika a i u samoj direktivi imati na hrvatskim prometnicama, znači kako na TNT koridoru u cestovnom ali i u željezničkom prometu te u zračnim i morskim lukama odgovarajuće punionice za električnu energiju kao i za korištenje plina. Uz ovo Hrvatska vlada razvija i projekt koji će se odnositi na pomorski prijevoz i koji će obuhvatiti razvoj obalnog linijskog putničkog prometa koristeći alternativna goriva.

Gospođo državna tajnice vi ste sve to lijepo rekli i ja ustvari da vam budem iskren o ovoj temi pojma nemam. Međutim, javio sam se za repliku samo da bi ovo bilo u kameri. I kako mi ne bi gospodin potpredsjednik oduzeo riječ ja ću čitati obrazloženje zakona slijedeće dvije minute da ne kažete da se ne držim teme, a to će nakon mene napraviti i kolega Bojan Glavašević za danas će biti to toliko. Rast prometnih sustava zasnovanih na korištenju obnovljivih izvora prostora i energije doveo je do promela zagušenja onečišćenja okoliša te ovisnosti o korištenju nafte. Kako bi se jedne strane omogućio daljnji razvoj prometa a s druge strane smanjio negativni utjecaj prometa na okoliš i ovisnost o uvozu nafte potrebno je razviti preduvjete za korištenje alternativni energenata u prometu. To treba ostvariti pomoću niza političkih inicijativa uključujući i razvoj prometa uz korištenje alternativnih goriva kao i razvojem pripadajuće infrastrukture. Uopće nije bitno što pričam, isključit ću ja mikrofon, važna je slika. Kolege su silno zainteresirane za to što vi govorite.

U svrhu provođenja odredbi pravnog okvira za korištenje alternativne energije u prometu i razvoj infrastrukture za energente koji se još u nedovoljnoj mjeri korite donosi se ovaj zakon.

Međutim, nisam siguran da doprinosi ugledu ovog Sabora jer vaša poruka koju ste htjeli prenijeti se mogla prenijeti drukčije, na drugi način od traženja stanke pa iznošenja kao što ste vi jednu drugu poruku prenijeli do sazivanja konferencije za medije itd. itd. Prema tome, ja plediram na sve kolege da pokušamo u okviru parlamentarizma doprinijeti dignitetu ovog Sabora, a ne ga rušiti. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda ću otvoriti raspravu. Prvi se za raspravu javio pa će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Mihael Zmajlović. Izvolite.

Ovaj prijedlog zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva na prvi pogled se čini kao da bi ga trebalo podržati, jer je i obrazloženje takvo da se zapravo samo usklađujemo sa europskom direktivom i on zaista ne sadrži ništa sporno. Jer njegova svrha je upravo prenošenje odredbi direktive. No, ono što je ovdje sporno je da ovaj zakon samo nosi taj ambiciozan naslov. A ključni elementi provedbe implementacije direktive uopće nisu sadržani u ovom prijedlogu. Upravo zato smatramo da je donošenje ovog zakona nužno, ali da u zakonu nema provedbenih mjera koje dovoljno precizno i jasno definiraju kako će se implementirati direktiva. Drugi važan element je taj da je Hrvatska imala rok do 18.11. ove godine u potpunosti implementirati odredbe ove direktive. Dakle, mi kasnimo a sa ovim zakonom zapravo samo kupujemo vrijeme i napravili smo copy paste odredbi iz direktive. Dakle, ne zna se koliko će biti punionica, kako će one biti rasprostranjenje, koja su to alternativna goriva koja su od strateškog interesa za RH koja će se koristiti da bi se smanjile emisije u prometu itd. To se sve prebacuje na jedan dokument koji se zove nacionalni okvir politika koji isto tako iz zakona se ne vidi jasno i što treba definirati precizno, tko će biti nositelji provedbe. Ne daje se dakle jasan okvir. Vrlo je jasno da je ovaj zakon važan i da je ta infrastruktura važna, jer dok se s jedne strane razvijaju projekti za što bolje povezivanje prometnim pravcima s druge strane se naravno javljaju i ambiciozni ciljevi u pogledu smanjenje onečišćujućih emisija koja nastaju u Sektoru prometa. Gotovo četvrtina emisija stakleničkih plinova na području EU nastaje u Sektoru prometa. Također dodatan problem predstavlja i ovisnost europskog prometa i hrvatskog prometa o nafti od koje veći dio dolazi iz uvoza. I budući da uvezena nafta uglavnom dolazi iz sve nestabilnijih područja u svijetu to dodatno povećava nesigurnost opskrbe, a time ugrožava redovito funkcioniranje prometa. Iz prethodno objašnjenih potreba za razvojem prometnog sektora uz istovremeno uzimanje u obzir zahtjevnih ciljeva u pogledu smanjenja onečišćenja okoliša, te smanjenja ovisnosti o uvozu goriva, proizlazi jasna nužnost za diversifikacijom izvora energije u prometu. I upravo u tom smislu se nameće rješenje u vidu uspostava i jačanja infrastrukture za alternativna goriva koja se između ostalog smatraju prihvatljivima i za okoliš u usporedbi za konvencionalnim gorivima kao što je benzin i dizel. Takva mogućnost prepoznata je na razini EU, te je donesena direktiva o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva koju je bilo potrebno transponirati odnosno prenijeti u hrvatski nacionalni zakonodavni okvir. Razvoj cjelokupnog prometa u pogledu upravo ovih alternativnih goriva suočava se sa dobro poznatim začaranim krugom, a to je da investitori ne ulažu svoj kapital u gradnju infrastrukture jer ne postoji dovoljna potražnja na tržištu. Nastavno, cijena pogonjena alternativnim gorivima vrlo je visoka zbog niske potražnje kupaca, a s druge strane kupci ne žele nabavljati takva vozila budući da su skupa, te zbog nepostojanja odgovarajuće infrastrukture. Stoga je nedvojbeno potreba potpore javnih tijela kako bi se premostili navedeni problemi, a koje na razini EU ostvarena spomenutom direktivom. Prethodna vlada, dakle vlada u kojoj sam ja bio ministar je započela sa implementacijom ove direktive i zapravo na jednoj primijenjenoj razini uspostavljen je sustav poticaja za električna hibridna, hibridna plug-in vozila. Tako smo u dvije godine na Hrvatskim cestama imali registrirano 1347 hibridnih vozila, 156 električnih vozila i 70 hibridnih plug-in vozila što je pokazalo da je to jedan ogroman trend povećanja takvih vozila koji trebaju u konačnici rezultirati i smanjenom emisijom. Paralelno sa time poticala se izgradnja mreže punionica, električnih punionica, ali i punionica za neka druga goriva kao što je stlačeni prirodni plin. Tako su prve punionice postavljene bile u Rijeci, puštena vozila, autobusi koji su pogonjeni prirodnim plinom isto tako nakon Rijeke je to pratio i grad Zagreb. No ono što je ovdje sporno je da je implementacija u potpunosti zaustavljena. Dakle 2016. godine nemate poticaja za električna vozila, zaustavljena je izgradnja mreže punionica i apsolutno Hrvatska na ovom tragu ništa više ne provodi. Pored ovih suštinskih strateških problema, imam primjedbe i na određene konkretne članke, a to je da članak 4. zapravo prepisuje doslovno članak 3. direktive u kojem se definira sadržaj nacionalnog okvira politike. Ona se povjerava nacionalnom koordinacijskom tijelu, a to je CEI i ono što je bitno naglasiti da su države članice trebale komisiji upravo te svoje nacionalne okvire politike notificirati do 18.11.2016. godine, dakle mi sa ovime kasnimo. Gdje je naš nacionalni okvir politika? I ne mogu se oteti dojmu da se ovaj zakon donio samo da se uspostavi neka zakonska podloga kako bismo mogli kupiti vrijeme i odgoditi sankcije i plaćanje određenih kazni i penala zbog ne prenošenja i ne poštivanja ovih rokova. I rezultat svega toga je da idemo obrnutim redoslijedom, da najprije radimo zakon, a onda ćemo provesti detalje analize kroz okvir politika i postaviti ciljeve, te definirati mjere da za ostvarenje ciljeva. I nakaradnost ovog pristupa je po meni u tome da se u ovom zakonu pojavljuju često formulacije kao što je npr. uspostavit će se primjereni broj javno dostupnih mjesta za punjenje električnom energijom itd., a ne odgovara se na pitanje tko će ih postaviti, koji je to primjereni broj, tko će to financirati, koji su financijski modeli, tko će to platiti i zapravo se postavlja temeljno pitanje koja je svrha onda ovog zakona ukoliko je on toliko neodređen. Takve formulacije se protežu i kroz članke 6., 7., i 8. donose se minimalni tehnički uvjeti koji su prepisani iz direktive što je dobro. I ono što je zanimljivo u članku 6. stavku 10. je sljedeće: cijene koje naplaćuju operatori iz stavka 7. ovog članka moraju biti opravdane, lako i jasno usporedive, pregledane i ne diskriminirajuće. I to je sjajno isto tako prepisano iz direktive, ali direktiva daje okvir. Ali Hrvatska i ovaj prijedlog zakona je trebao sadržavati detaljnije provedbene odredbe. Dakle trebao je ovaj prijedlog zakona odgovoriti na pitanje, što znači opravdano i ne diskriminirajuće. Da li će se donijeti neka metodologija za određivanje cijena? I jedna isto tako ozbiljna primjedba, a to je da članak 8. u stavku 10. se poziva na pravilnik iz članka 6. stavka 1. koji tamo uopće nije niti definiran. Dakle potpuno neprovediv zakon. Nacionalni okvir politike kojim će se dati ocjena stanja procjena razvoja tržišta kao i konkretne mjere za provedbu zakona, izraditi će se naknadno, što smatramo pogrešnim. I upravo ova rasprava u Hrvatskom saboru nema smisla jer je potrebno prethodno znati koje mjere ćemo provoditi i koliko će to doprinijeti ili neće doprinijeti hrvatskom gospodarstvu i njezinim građanima. Upravo izgradnja infrastrukture kako za električna vozila tako i za komprimirani prirodni plin, nužni je preduvjet za razvoj, a ne samo grubo ispunjavanje ciljeva prema EU. I kada sada vidimo jedan ovakav prijedlog zakona koji je u potpunosti nepovrediv i ništa ne definira i uzmemo u obzir zaustavljanje poticaja za nabavku vozila koja su upogonjena na alternativna goriva, zaustavljanje mreže izgradnje punionica. S druge strane dodatno opterećenje kroz poreznu reformu jedinica lokalne samouprave koja isto tako kao javna tijela moraju sudjelovati u tome, i s treće strane kroz poreznu reformu se doveli do toga da poskupljuju jeftinija vozila koji imaju niže emisije, manju potrošnju, ona su manje pristupačna našim hrvatskim građanima, dakle otvorili smo prostor za uvoz rabljenih vozila koja imaju visoke emisije CO2, onečišćuju, smanjuju sigurnost prometa na hrvatskim cestama. Postavlja se pitanje da li ova hrvatska Vlada uopće međusobno u resorima komunicira i da li su prepoznati strateški, hrvatski strateški nacionalni interesi. Po meni nacionalni interes je da Hrvatsku očuvamo čistom, zelenom, ona je turistička zemlja i ukoliko želimo da takva ostane ne možemo poticati nabavku rabljenih vozila koja onečišćuju okoliš, koja ugrožavaju sigurnost prometa na cestama, a ovaj prijedlog zakona i set zakona koji je usvojen u ovom Saboru da ga kompletna porezna reforma zapravo dovodi do jednog kaosa, do kolapsa tržišta s jedne strane, i s druge strane do povećanja zagađenja u prometu.

Poštovani kolega, dobar dio vaše rasprave je u redu i stvarno je točan. No ja sam se javio za repliku da vas podsjetim možda kad ste spomenuli kako ste vi kao ministar poticali to sve skupa, da vas podsjetim da je Fond zaštite okoliša u debelom deficitu, da ste vi kao ministar dvije godine unaprijed potrošili sredstva fonda koja niste ni imali, i da je vjerojatno jedan od glavnih razloga zašto sada ovoga trenutka nema poticajnih mjera za ovu problematiku. Ako ste zaboravili, ja vas to podsjećam, a da evo, kaže kolega tu iza mene da vas podsjetimo još i na onaj dio vaših megalomanskih želja za prekrasnim prostorima kakvi nemaju ni Westin ni Sheraton u krajnjem slučaju, pa ste si i to omogućili. Vi ste bili ministar i stvarno mi je smiješno da vi sada govorite kako nije dobro da nema poticajnih mjera, a kažem, ponavljam, ostavili ste iza sebe ogroman deficit u fondu, potrošili novce unaprijed, centralizirali sve to skupa da bi bilo daleko od očiju i lokalne samouprave, a i nju ste spominjali ovdje. I sada kažete da ovo nije dobro.

Pa, kolega Hrg, ja ću vas podsjetiti da je Financijski plan za 2016. godinu upravo donijela ova Vlada, vaša Vlada HDZ-a i MOST-a. Da je za deficit odgovorna upravo ta Vlada. Ne prethodna Vlada. Izvor tog deficita je loše planiranje, vidite tko je potpisao Financijski plan i tko odgovara za realizaciju.

Nastavili su rasti rashodi dok su prihodi smanjeni kroz parafiskalne namete. Totalni kolaps sustava gospodarenja posebnim kategorijama, otpadom, to vam je 300 milijuna minusa. A što se tiče energetske učinkovitosti niste bili u stanju povući 150 milijuna kuna koje je bilo planirano na poziciji Ministarstva graditeljstva. U rebalansu ste samo to prekrižili. To je trebalo završiti u fondu i toliki deficit ne bio s aspekta energetske učinkovitosti. I molim vas, nemojte manipulirati i obmanjivati hrvatsku javnost. A što se tiče upravo energetske učinkovitosti u prometu, pa svi vi koji ste bili gradonačelnici i načelnici znate da je aktivnost Fonda za zaštitu okoliša, ukoliko želite biti iskreni, deset puta povećana u mandatu prethodne SDP-ove Vlade. Deset puta, a to govori činjenica da kada su općine i gradovi provodili energetsku obnovu obiteljskih kuća, godišnje se provelo do 700, 800 kuća, a u godinu dana provedbe nakon ovog modela 8 do 10 tisuća obiteljskih kuća. Eto tako, ostavili smo vam sređen resor, a to što ste nastavili slobodan pad i loše upravljanje Fondom za zaštitu okoliša, to je odgovornost i jedino isključivo vas.

Nema ga. Gubi pravo na govor. Sljedeći Klub zastupnika, onaj HDZ-ov, u ime kojeg će govoriti uvaženi zastupnik Darko Horvat.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predlagatelji zakona, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Slušajući pozorno izlaganje evo prethodnika kolege Zmajlovića, ja bih rekao za razliku od nekih drugih da bi se s otprilike 50 posto iznesenog mogao složiti. Ono što je činjenica, 18.11.2016. direktiva koja je trebala do tada biti transponirana u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo do tada nije, nije do dana današnjega, ali svjesni smo činjenice da je ta direktiva direktiva iz 2014. godine.

Možda su ovih 6 mjeseci Vlade HDZ-a krivica s te strane ali dvije godine ja bih rekao anemičnosti koalicijske Vlade i krivice tog resora. Dakle, jedna činjenica koja je ovdje izrečena sa ove govornice da je zakon vrlo općenit, da zakon nema provedbene mjere, da zakon nema provedbene akte, podsjetiti ću samo da su i podzakonski akti koji će se izraditi temeljem ovog zakona sastavni dio zakon i upravo definiranje nacionalnih politika kroz snimanje stanja dati će akcijske planove temeljem provedbe kojih će se doći do onih ciljeva koji su kroz taj nacionalni okvir, započeti će 2016. godine i neće stati do trenutka dok se isti ne ispune. Podsjetiti ću vas na još jednu činjenicu. Dakle kada govorimo o ovom resoru alternativnih goriva, onda smo svjesni činjenice da u hrvatskom zakonodavstvu imamo Zakon o obnovljivim izvorima temeljem kojeg je izrađen u Europskoj komisiji i verificiran a sada već u izradi drugi nacionalni akcijski plan, imamo zakon o energetskoj učinkovitosti temeljem kojeg također imamo određene akcijske planove. I moram priznati da sam se neugodno iznenadio činjenicom koja apostrofirano malo prije iz ove govornice da je možda bilo pametnije prvo izrađivati nacionalne akcijske planove pa temeljem tih nacionalnih akcijskih planova stvarati pravni okvir temeljem kojih bi se oni donosili. Mislim da je to potpuno pogrešno a i mislim da je ovo pravi put. Dakle zakon koji, složiti ću se je jedan općeniti pravni okvir, zakon donošenjem kojega ćemo obvezati resorno ministarstvo da u roku od 6 mjeseci napravi sve one provedbene mjere koje su nužne i potrebne za realizaciju ciljeva ove tematike, dakle kroz nacionalni okvir politika, donošenjem ovog zakona u sljedećih 6 mjeseci biti će upravo definirani svi ti akcijski planovi. Ono što je činjenica, dakle hitni postupak definiran je upravo time što predmetnu direktivu br. 94 iz 2014. godine moramo transpornirati u hrvatsko zakonodavstvo i sukladno člancima 204. i 2o6. Poslovnika Hrvatskoga sabora ja sam uvjeren da će se upravo to i dogoditi. Dakle neću ponavljati ovaj performans koji je izveden čitajući jednu ocjenu stanja i temelj koji je prethodio donošenju ovog zakona, ono što je činjenica da u skladu sa trenutno sada na prostoru RH, raspoloživim tehnologijama a uzimajući u obzir naše europsko okruženje i pravni okvir EU predmetna Direktiva 94 iz 2014. godine tretira alternativnim gorivima električnu energiju, vodik, bio goriva, bio goriva koja danas već postoje i koriste se na prostoru RH a to su bio dizeli, bio etanol, prirodni plin i ukapljeni naftni plin. Dakle što je cilj, odnosno što je prava svrha ovog zakona? Cilj je određenom metodologijom razviti infrastrukturu, infrastrukturu potrebno da bi se uopće kroz korištenje razno raznih poticajnih mjera na tržište RH stavilo vozila u izvjesnoj količini a koja onda ne bi bila limitirana radijusom kretanja i nekim drugim limitima već bi kroz predmetnu infrastrukturu im se omogućilo normalno korištenje i prometovanje hrvatskim prometnicama. Isto tako onoga trenutka kada razvojem infrastrukture stvorimo mogućnost za tržišne uvjete odnosno razvij tržišta takvim energentima dogoditi će se jedna sinergija i u tom trenutku nećemo zahtijevati ili trebati poticajne mjere iz državnog proračuna temeljem kojih će se nabavljati takva vozila već će i cjenovno a i nekih drugih komparativnih prednosti takva vozila biti daleko pristupačnija hrvatskom građaninu. Dakle o čemu mi ustvari govorimo, odnosno na koja osnovna pitanja zakon odgovara. Dakle, zakonom se moraju utvrditi minimalni zahtjevi za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva uključujući i mjesta za punjenje električnih vozila i mjesta za opskrbu prirodnim plinom i vodikom kao i do sada postojeće tehničke specifikacije a dobro ste apostrofirali i tu se kolega Zmajlović sa vama u potpunosti slažem, nismo izmišljali toplu vodu već smo predmetne tehničke specifikacije koje su normala u našem europskom okruženju jednostavno prenijeli u zakon i podzakonske akte. Ključni dokument koji nas tek očekuje i veliki dio posla koje resorno ministarstvo i neke druge institucije tek moraju napraviti je nacionalni okvir politika. Dakle opet jedno pravno okruženje unutar kojeg će se razvijati akcijski planovi, dakle od procjene trenutačnog stanja i budućeg razvoja tržišta alternativnih goriva, nacionalnih, pojedinačnih i skupnih ciljeva za postavljanje infrastrukture, potrebnih mjera za ostvarivanje nacionalnih pojedinačnih i skupnih ciljeva, mjera kojima se može propisati postavljanje infrastrukture za alternativna goriva u sklopu usluga javnog prijevoza. I opet napominjem negdje početkom godine dogodio se jedan veliki radikalni zaokret već kod donošenja proračuna za 2016. godinu. Jedan veliki dio poticajnih mjera uključivo subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite i one druge mjere. Jednostavno su izbačene, isključene iz sufinanciranja iz državnog proračuna okrenuli smo se europskim fondovima. I ja bih rekao to je čak možda i jedno malo opravdanje zbog čega priljev tih sredstava u ovom trenutku nije u onim mjesečnim tranšama kako je to kroz određene natječaje i projicirano jer korespondencija sa Komisijom i uz usuglašavanje natječajnih dokumenata sa Komisijom ipak traje malo duže. Još je jedna bitna zadaća koju zakon predstavlja pred ljude koji će se baviti izradom NOP-a. Dakle nacionalne politike a iz ove govornice isto tako je bilo apostrofirano da ne postoji međuresorna suradnja ove Vlade. Jednostavno u članku 4. obvezuju na međuresornu suradnju. Dakle pročitat ću samo jednu rečenicu dakle NOP se usklađuje s aktima planiranja u području prometa, energetike, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Ja ovu rečenicu ne mogu nikako protumačiti nego temelj jedne međuresorne suradnje koja je osnova da bi predmetni NOP izrastao u jedan kvalitetan akcijski plan koji će imati konkretne mjere i konkretnu provedbu. Isto tako predmetni zakon definira metodologiju izvješćivanja i obavješćivanja a predmetnim je zakonom uređena odnosno stvoren pravni okvir za opskrbu prometa električnom energijom, opskrbu prometa vodikom, prirodnim plinom a ono što u konačnici i treba predstavljati jedan ovakav općeniti zakon on stvara pretpostavke za donošenje akcijskog plana. Formiranje nacionalne politike i kada mi danas raspravljamo o tome što je glavni uzrok nepostojanja, ja bih rekao čak i nepopularni poticajnih mjera jer ih 2014., 2015., 2016. pa spram računa koji još uvijek stižu temeljem objavljenih natječaja iz 2015. godine isplaćujemo, ja neću reći direktno iz državnog proračuna ali imajući u vidu da je i proračun Fonda za zaštitu okoliša koji je na razini milijarde i 800 milijuna kuna u 2016. godini probijen za gotovo petstotinjak milijuna kuna vrlo vam je indikativno vidjeti koji su to natječaji iz 2014. i 2015. godini upravo stvorili deficit u proračunu Fonda za zaštitu okoliša a čijim je deficitom onda eliminiran uopće bilo, eliminirana bilo kakva perspektiva formiranja bilo kakvih poticajnih mjera kakve su se one davale 2014. i 2015. godine. Zaključno klub HDZ-a podržati će ovaj zakon, klub HDZ-a bez obzira na jedno blago kašnjenje smatra da je predmetni zakonodavni okvir dobar i smatram da kroz definiranje nacionalnih politika ali prvenstveno kroz snimku jednu kvalitetnu snimku zatečenog stanja. Kroz predmetni zakon možemo dobiti i pravni okvir da i predmetni provedbeni akti budu doneseni u prvoj polovici slijedeće godine a već tokom 2017. imamo i određene benefite odnosno koristi od predmetnih podzakonskih akata.

Dakle ja se isto tako sa jednim djelom vašeg izlaganja mogu složiti jer se poklapa sa onim što sam i sam rekao. No, ne mogu se složiti sa time da povijest, da Hrvatska nema povijesti. Zapravo da se ništa nije događalo prije nego što je došla Vlada HDZ-a i MOST-a. Dakle, stručna podloga za izradu nacionalnog okvira politika izrađena je u zadnjem kvartalu 2015. godine. Dakle to postoji. I cijelu 2016. godinu umjesto da su se razradile mjere i razradila zapravo konkretna priča vezano za uspostavu ove infrastrukture cijela godina nam je prošla i donijeli smo jedan okvirni zakon i sada očekujemo idućih 6 mjeseci ćemo dodatno nešto analizirati a zapravo smo to napravili, imate to u ladicama ostavljeno vam je u zadnjem kvartalu 2015. godine izrađeno od uglednog hrvatskog jednog instituta, ministarstvo je naručilo, mislim da prometa, pomorstva i veza. Dakle, stručne podloge postoje i nije bilo nikakvog razloga da donosimo ovakav jedan okvirni zakon, moglo se to puno konkretnije definirati jer sam siguran da će ovaj zakon doživjeti izmjene kad se krene u konkretnu razradu i izradu okvira politika a vidjet ćete da će trebati nešto mijenjati i zakonodavni okvir da bi smo opće mogli provesti ovaj zakon. A što se tiče fonda i poticaja za nabavku električnih i hibridnih vozila na razini godine što je to bilo od 15 do 18 milijuna kuna to nije trebao biti problem u 2016. godini da se zadrži kontinuitet a prihodi fonda nisu bili samo iz državnog proračuna, iz određenih naknada već iz europskih sredstava pogotovo vezano za ove mjere iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama, dakle prihod iz europskih sredstava. Tako da mislim da nije bilo nikakvog razloga da se ne zadrži jedan kontinuitet jer se počelo stvarati tržište, paralelno se počela raditi mreža punionica, a isto tako je tržište takvim vozilima bilo poticano i mislim da je to bilo dobro nastaviti i vjerujem da se to hoće nastaviti jer je to interes države za to.

Dakle, ja bih umjesto odgovora mogao prvo početi sa ispravkom netočnog navoda. Dakle, nije sa ove govornice ni jednom rečeno da se nikad ništa nije radilo ili da koalicijska Vlada ništa nije radila. Ali sam samo napomenuo činjenicu da je predmetna direktiva na stolove Vlade došla u 2014. godini.

I tu ste u potpunosti u pravu i kolege koji su napravili i ovaj zakon, dakle zakonodavac koji je napravio i ovaj pravni okvir temeljem tih podloga pa reći ću metodologijom prihvaćanja onoga što je ostavila prethodna Vlada za razliku od nekih stvari i kojima sam osobno svjedočio, gdje je netko tko je ili poslije mene ili poslije nas dolazio praznio ormare i sve ono što je bilo do tad napravljeno smatrao potpuno nebitnim. Dakle da, kolege će te podloge uzeti i te će podloge biti iskoristive za izradu provedbenog akta. A kolega Zmajlović, uzmite gotovo svaki zakon i pokušajte naći u kom zakonu je implementiran akcijski plan, u kom zakonu je implementiran bilo koji pravilnik. Dakle, da na takav način konstruiramo zakone, onda ne bi trebale ni odluke, ni pravilnici ni akcijski planovi, ni jedan ni drugi podzakonski akt. Zato smatram da je ovo osnova, da je ovo pravni okvir unutar kojeg ide priča u razradu provedbenih akata, provedbenih mjera. I slažem sa vama u potpunosti jedan veliki dio onih tehničkih specifikacija koje nam je Europa jednostavno dala ili servirala nitko neće zaboravit ili ne koristit već ćemo ih jednostavno u taj akcijski plan transponirati i ista pravila [[Upadica Reiner: Hvala.]] koja vrijede u zemljama našeg okruženja već u sljedećoj godini vrijedit će i na prostoru RH. Ministarstvo, odnosno Vlada je predlagač zakona. Mi smo zakonodavac, mi smo zakonodavno tijelo. Moramo bit toga uvijek svjesni. No, sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Hrga. Izvolite. Kolega Horvat, vi ste izrazili čuđenje iznijetim stavom u ime kluba SDP-a od kolege Zmajlovića da se prvo praktički rade akcijski planovi, pa onda zakonodavni pravni okvir. Zašto se čudite tome? Pa on je kao ministar upravo to radio. I nije samo on, bilo je još ministara u toj Vladi koji su upravo tako radili. Dijelili su novce bez pravilnika, bez pravih utvrđenih da kažem nekakvih pravila igre koja bi trebala biti, bez mogućnosti mnogima da se uopće jave. A ima nekih naznaka da su čak dijelili nove iz Fonda za zaštitu okoliša iz njegovog resora tadašnjeg na način da i nisu prošli neki na natječaju, pa su dobili novce, pa su ih možda čak i nenamjenski kasnije potrošili. A ja sam uvjeren da ste vi u ovom vremenu ministra obrta, malog i srednjeg poduzetništva često puta bili u situaciji čuti iz žalbe malih poduzetnika i obrtnika posebno onih građevinskog dijela, građevinskog sektora koji su se žalili da im je Fond ostao dužan za radove koje su oni izveli. I onda danas čujemo ovdje kad kaže bivši ministar da nisu unaprijed trošili novce.

Dakle, nije to bilo čuđenje. To je jednostavno bilo proživljavanje svega onoga što su slažem se sa vama i obrtnici, mikro, mali i srednji poduzetnici proživljavali. Ali ne samo čudnom metodologijom ugovaranja poslova kroz Fond za zaštitu okoliša. Dakle, činjenica je da sam bio dio Vlade koja je u jednom trenutku ne mogavši iznaći niko drugo rješenje dozvoljavala minus po poslovnom računu fonda na razini 150 milijuna kuna, pa nakon toga gomilanjem tih faktura došli smo do potrebe za dozvoljavanjem minusa na poslovnom računu skoro do 400 milijuna kuna. I sad kad se meni proba objasniti što je bio uzrok tome, a svjestan činjenice da smo punjenje proračuna imali istom onom dinamikom kakva je bila 2015., 2016. Ali nije problematična bila prihodovna strana, problematična je bila rashodovna strana. I ne trebate se sa mnom složiti, ali to se vrlo lako da provjeriti. I kad krenemo sad postojećeg direktora Fonda pitati zbog čega u ovoj godini nije raspisao ni jedan takav ili sličan natječaj, dakle vrlo je jednostavan odgovor.

Ja bih volio više da ste vi iznijeli u ovom vašem izlaganju šta se do sad napravilo i šta su oni u stvari malo ste rekli kroz replike koliko se uradilo u zaštiti okoliša i ovim energentima koje trebamo koristiti to bih više volio čuti, a puno se novaca potrošilo. Ja bih volio predložiti zašto mi kao Hrvatska država imamo već velike proizvođače elektromobila hibridnih, ne dajemo posebne povoljnosti građanima da to uvoze, da mi bar budemo prvi u nečemu u Europi? Nemamo dovoljno nafte, imamo hvala Bogu plina i na to već nešto u tom se i radi. O luksuzu koji su imali oni u zaštiti okoliša i njihovim prostorima to već dobro znamo, samo bih volio znati koliko se toga napravilo šta se to napravilo i šta će se napraviti u sljedeće četiri godine. A ovo zakoni, podzakoni, donošenja, stalno se nešto donosi, a ustvari se ništa ne vidi. Pa ćemo svake četiri godine opet mijenjati zakone, a zašto se samo zakon ne bi doradio i da vidi se i iznese toliko je napravljeno, a mi ćemo napraviti evo toliko. Ja smatram da Hrvatska država ima šansu dati povoljnosti građanima da se uvoze elektromobili, hibridni auti i da se mi smo turistička zemlja, vidimo sami da svijet ide tim putem. Nijemci su izgradili tisuće priključaka za elektromobile koji mogu 400km, 500km već doseći daljine i smatram da bi možda bilo dobro da se mi opredijelimo jedan dio programa gdje će nas možda Europa prepoznati, dozvoliti građanima pod normalnim cijenama da uvezu vozila i da ih država stimulira u tome dijelu. Ako je milijardu 800 milijuna potrošeno za zaštitu okoliša, a da ne pričamo o našim smetlištima i svemu ostalom što ništa nije napravljeno, ja smatram do sada u Hrvatskoj nije niti slučajno ni 20% napravljeno od onog što je trebalo [[Upadica Reiner: Hvala.]] i volio bih znati šta će se napraviti sljedeće četiri godine. Evo vrlo kratko. Slažem se u potpunosti sa primjedbom i ono što sam rekao i sa govornice da biste uopće razvili i razigrali tržište morate stvoriti pretpostavke. Pretpostavke su stvaranje infrastrukture, ali ne na način kako je to bilo rađeno u RH u proteklih desetak godina. Stihijski, metodologijom koja ustvari ni ne postoji, zakonskim okvirom koji ne stvara nikakve obveze ili zakonskim okvirom kojega ustvari niti nema. Dakle, ovaj je priča bila, do sada u RH parcijalno definirana u nekoliko drugih zakona, nedorečena, bez bilo kakvog provedbenog akta. Konačno i ja bih rekao nažalost, ne zbog toga jer smo se to sami sjetili nego zbog toga jel nas je i Europa jednostavno natjerala, dobivamo jedan pravni zakonodavni okvir unutar kojeg će se razviti akcijski plan ili nacionalna politika i napraviti metodologija lokaliteta gdje se takve punionice moraju raditi sukladno tome koliko će takvih prevoznih sredstava biti ili dolaziti na prostor RH. Hvala lijepo. Kolega Horvat, vidjeli ste tu smo od početka rasprave i vidjeli ste da se kolegama iz SDP-a na prijedlogu zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva ukazalo slovo U, oni su očekivali i slovo U na kvadrat jer to je zapravo jedina njihova alternativa tj. jedina infrastruktura ili jedino gorivo koje ih očito pokreće. I pokušavaju i ovu jednu raspravu koja treba biti kvalitetna koja govori o budućnosti oni je pokušavaju zadržati u prošlosti, čak se i rugaju toj prošlosti i vlastitom radu, ako ste slušali kolegu koji je govorio u ime kluba koji je uspio kažem evo čuli smo danas već potrošiti unaprijed jedno 500 milijuna kuna koji su bili namijenjeni upravo kao poticaj za mnoga područja posebno u ovome o čemu mi danas govorimo. I onda nas pitaju, a kada ćete vi to vratiti, kada ćete vratiti onih 100 milijardi javnog duga kojeg smo mi uspjeli zadužiti u četiri godine, kada ćete to riješiti i zašto to niste stigli u mjesec i pol dana. Jednostavno stranka koja funkcionira od ploče do ploče raznih sadržaja u prošlosti i mislim da ih ne treba previše u svemu tome niti slušati. Ustrajmo na ovome o čemu mi pričamo, jasno im pokažimo da postoje načini da postoje zakoni, ali da svaki zakon ima i provedbene akte koji su kao pravilnik, kao uredba koja će doći nakon ovoga. I ne treba se obazirati na njihove primjedbe jer što reći jednom bivšem ministru koji kaže uredba, direktiva EU super ona je unesena u zakon, ali sve poslije toga više ne valja, kao da nije bio ministar i kao da ne znam da postoje mogućnosti da se svaki ovaj članak razradi kroz pravilnike, uredbe itd. i da će to biti puno detaljnije. Ali kažem, ostavimo ih u prošlosti i neka tamo i dalje žive. Pa evo jedna samo kratka rečenica kao odgovor. Dakle, ovaj zakon je jedan od onih zakona u kojima ja gotovo ni ne vidim politiku, dakle ovo je jedan potpuno tehnički zakon koji će u provedbenom aktu dobiti metodologiju koja će biti potkrepljena formulom, brojkama, imputi su bitni i rezultati te metodologije ovisiti će o vjerodostojnosti tih imputa. Što ih prije, dakle metodologiju što prije iskonstruiramo i počnemo je primjenjivati to ćemo prije početi graditi sustav i s jedne stihije koja je bila do danas prisutna, počet ćemo graditi sustav koji će polako dobivati glavu i rep. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Horvat, dobro ste vi konstatirali da ovo naknadno pametovanje o stvarima koje nisu odrađene je zapravo bespotrebno. Ovaj zakonski prijedlog sigurno je dobrodošao i on će imati dobar pravni okvir za naredno potpomaganje u simuliranju ovakve forme. No zaboravljeno je reći ono što ste spomenuli Fond za zaštitu okoliša da je rebalansom proračuna koji je donesen pokriveno ono što je probijeno i da je 750 milijuna kuna osigurano kako bi one ugovorene forme koje jesu bile poplaćane. To je ono što se čini da je zlouporaba ovlasti položaja kada se nešto neplanirano ugovori i podijeli. To je jedna stavka u svim aferama onih koji su upravljali ministarstvom kao i fondom. A ona najveća je jednaka, možda i veća od Planinske kada se preselilo ministarstvo u zgradu koju je gradio bivši direktor Sven Muller, a postao je direktor Fonda za zaštitu okoliša. E u tom grmu leži sva ova napredna pamet, sve ovo zamagljivanje s ovim zakonom i vjerujem da institucije rade svoj posao pa će razotkriti i tu najveću aferu bivših upravljača Ministarstva za zaštitu okoliša kao i fondom. U tom grmu leži zec. I bilo je lijepo vidjeti kako se nabavljaju Toyote koje su stimulirane kao hibridi koje koriste alternativna goriva pa vjerojatno jedna i za bivše upravljače ministarstvom za njegovu obitelj. To su sve stvari koje prvo ćemo sebi, po onoj prvoj bog sebi bradu stvorio, a onda ćemo svima drugima, a danas ćemo pametovati bez ikakve potrebe jer ono što smo trebali raditi o 2014. do danas nismo ni taknuli.

Pa evo ja bih sad ponovno se morao okrenuti unatrag i izreći ono što sam pokušao nekako izostaviti s ove govornice, i opet ću ponoviti kolegi Zmajloviću, dakle nije rečeno da se ništa nije radilo. Eto nekoliko naših govornika je reklo da se radilo puno toga. E sad što i s kojim ciljem, ja se slažem s time jesmo mi zakonodavac, ja sam pozdravio ovdje predlagače zakona, a sve ove afere i sve ove događaje koji su uslijedili 2014. i 2015. godine nekako maknimo iz ove sabornice i pustimo tijela neka druga da obave svoj posao.

Evo pokušat ću kroz ovo završno izlaganje referirati se na sve do sada iznesene primjedbe. Pa tako u odnosu na primjedbe koje je uvaženi zastupnik Zmajlović iznio u odnosu, u ime Kluba zastupnika SDP-a, a odnosi se u osnovi na činjenicu da je ovaj zakonski prijedlog okviran, bezsadržajan i neprovediv. Dakle, kao što sam uvodno i rekla, ovaj zakon doista predstavlja zakonodavni okvir, nužan zakonodavni okvir temeljem kojeg se donosi nacionalni okvir politika koji sadrži konkretne mjere. Bez ovog zakona nije moguće donijeti nacionalni okvir politika jer je on jednostavno nužni preduvjet za donošenje. Mi nismo spavali, nismo čekali da se donese ovaj zakon kako bismo izrađivali nacionalni okvir politika. Nacionalni okvir politika, ja ovdje imam njegov sažetak, je gotov i bit će donesen i usvojen na hrvatskoj Vladi odmah po usvajanju ovoga zakona. Nećemo čekati zakonski rok od 6 mjeseci. On je izrađen, on je izrađen temeljem vrlo široke javne rasprave kojoj je prethodila i izrada i stručne podloge, ali u kojoj je sudjelovao cijeli spektar i industrija, različitih zainteresiranih industrija, nacionalnih vijeća, znanstvenih institucija i naravno nadležnih tijela. Taj nacionalni okvir politike govori o konkretnim mjerama u području infrastrukture, ali isto tako i o konkretnim mjerama u pogledu korištenja određenih prijevoznih sredstava. Kako bi to možda bilo puno jasnije, ja ću ovdje iščitati neke osnovne elemente koje nacionalni okvir politike donosi, ali prije toga dozvolite mi da se referiram na još jednu činjenicu. Ovdje je iznesena teza da je u zadnjih godinu dana zapravo zaustavljen razvoj mreže za infrastrukturu, za alternativna goriva, što je potpuno promašeno jer je samo u posljednjoj godini izgrađeno 126 novih punionica. Nadalje, HEP je u međuvremenu aplicirao i dobio kroz instrumente CEF-a sredstva Europske komisije temeljem kojih će se uz mediteranski koridor uspostaviti 27 ultrabrzih punionica za električna vozila. Jednako tako mi možemo podijeliti izvjesno nezadovoljstvo zašto je kroz Fond zaštite okoliša u posljednjoj godini utrošeno nedovoljno sredstava za razvoj prometnih politika. Ali to je posljedica činjenice da je utrošeno više sredstava u neke druge politike kao što je recimo u obnavljanje energetske učinkovitosti građevinskog sektora. Nismo zadovoljni s činjenicom da je za vrijeme prethodne Vlade gro onih mjera koje su usmjerene na energetski učinkovita vozila, usmjerene prema hibridnim vozilima za koje ne postoji nikakav znanstveni temelj koji bi pokazao da doista učinkovito smanjuje emisije. Mi kroz ove mjere nacionalnog okvira politike želimo usmjeriti svoju politiku i konkretne mjere na poticanje onih sredstava koje dokazano umanjuju štetne emisije i mogu postići one ciljeve koje smo si zadali i ovim zakonom i nacionalnim okvirom politika. Pa tako i evo u području infrastrukture za alternativna goriva, kad govorimo o električnoj energiji, do 2020. godine punionice će biti dostupne na svakih 50 km auto cesta, a u svim aglomeracijama sa više od 20 tisuća stanovnika također će biti dostupne punionice, kao i u svim morskim, zračnim i lukama unutarnje plovidbe te željezničkim kolodvorima. U odnosu na morske luke i luke riječnog prometa bit će potrebno uspostaviti opskrbu električnom energijom s kopna za plovila u unutarnjim vodnim putevima i morske brodove. Prije svega u lukama osnovne TNT mreže a u drugim lukama do 31. prosinca 20125. godine. Nadalje, do 31. prosinca 2025. godine uspostaviti će se punionice u lukama Rijeka, Vukovar, Slavonski Brod a do 2020. ako se do 2020. godine ne pokaže nedostatak takvih punionica i u tzv. suplementarnoj mreži. Kada govorimo o primjerice ukapljenom plinu onda je predviđena potreba izgradnje za prekrcaj i opskrbu ukapljenog plina u Rijeci do 2025. godine a u ostalim lukama do 2030. godine. Naravno obzirom da se previđa svake tri godine procijeniti učinkovitost ovih mjera moguće je da će biti potrebno i ubrzati ovu dinamiku. Što se tiče mreže na unutarnjim plovnim putevima predviđa se potreba izgradnje infrastrukture za prekrcaj i opskrbu ukapljenim plinom u Vukovaru i Slavonskom brodu a revidirati ćemo i procjenu potrebne infrastrukture u skladu sa razvojem tržišta kao što je već rečeno svake tri godine počevši od 2019. godine. Što se tiče stlačenog prirodnog plina na temelju procjene ekonomski isplativih goriva predviđa se izgradnja punionica za vozila u Puli, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu, Dubrovniku, Karlovcu, Sisku, Osijeku, Varaždinu, Čakovcu i Zagrebu. U ovim gradovima predviđa se izgradnja 13 kompresorskih sustava sa mogućnošću istovremenog punjenja osobnih vozila, teretnih vozila i autobusa. Mogla bih ovdje pročitati i cijeli spektar, ali biti će prilike da predstavimo i javno ćemo predstavljati sve mjere predviđene nacionalnom politikom. Ali još jedanput naglašavam donošenje zakona naprosto je preduvjet da uopće možemo donijeti nacionalni okvir politika.

Ustava RH i članka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Sukladno članku 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprava sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Ponovo uvažena državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Maja Markovčić Kostelac. Izvolite. Hvala vam lijepa. Ovo je još jedan zakonski prijedlog kojim se postižu slični ciljevi kao i sa prethodnim zakonom. Dakle, smanjuju se štetne emisije iz cestovnog prometa i u pravni sustav RH unose se odgovarajući dijelovi pravne stečevine EU. Zakonom o kombiniranom prijevozu osigurava se dakle puna primjena tri europske direktive i to Direktive Vijeća 92/106/EZ, Direktive Vijeća 2006/13/EZ i Direktive Vijeća 2013/22. Naime mi smo i ranijim zakonima imali implementirane odredbe ovih direktiva međutim to nije bilo dostatno. I Europska komisija je bila na pragu pokretanja pilota protiv RH što nas je naravno dodatno potaknulo da uskladimo ovaj zakonodavni okvir u cijelosti. Što ćemo postići donošenjem ovog zakona? Dakle osigurati ćemo da se dio cestovnog teretnog prijevoza usmjeri ka ekološki prihvatljivijim vidovima prometa kao što su željeznički prijevoz, pomorski prijevoz i prijevoz vodenim plovnim putovima. Na koji način? Pa na način da će se prijevoznike u cestovnom prijevozu stimulirati u plaćanju naknade za registraciju, prilikom registracije vučnih vozila oslobađajući ih dijela naknade za korištenje javnih cesta. Ta mjera je previđena i direktivom, dakle ona je harmonizirana u svim zemljama EU što jednom riječju znači a se ova mjera odnosi na stimuliranje kombiniranog prijevoza na cijelom području EU neovisno gdje se ova mjera provodi. Jednom riječju hrvatski prijevoznik na temelju tovarnog lista dokazivati će da je ostvario ovdje zakonom predviđene uvjete za korištenje olakšice i prilikom registracije u RH moći će koristiti ovu povlasticu. Ukoliko bude bilo kakvih dodatni pitanja, ovdje sam. Ne. Otvaram raspravu i prvi se javio u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi zastupnik Pero Ćosić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, uvaženi predstavnici hrvatske Vlade. Klub zastupnika HDZ-a podržati će Konačni prijedlog zakona o kombiniranom prijevozu tereta. Donošenjem novog Zakona o kombiniranom prijevozu tereta predstavlja daljnje usklađivanje zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom EU. Obveza je da se hrvatsko zakonodavstvo uskladi sa odredbama direktiva Vijeća vezanih za prometnu politiku i kombinirani prijevoz roba a ovim zakonom će se na sustavan način urediti pitanja mjere poticanja kombiniranog prijevoza tereta. A cilj je kao što smo čuli i od gospođe uvodničarke je preusmjeravanje na ekološki prihvatljive oblike prometa čime bi se doprinijelo rasterećenju cestovnih prometnica, smanjenju posljedica prometnih nesreća, uštedi energenata te smanjenju onečišćenja okoliša i razine buke. Zakon predstavlja i bitnu pretpostavku za provedbu mjera smanjenja stakleničkih plinova i zaštite zraka. Zakonom se jasnije definiraju određeni pojmovi u prava i dužnosti pravnih osoba koje se bave s prijevozom tereta, Zakonom o kombiniranom prijevozu tereta definiraju se i udaljenosti u kombiniranom prijevozu tereta sukladno direktivi. Tako se kod kombiniranog prijevoza tereta smatra prijevoz tereta koji između država članica pri čemu se kamion, prikolica, poluprikolica s vučnim vozilom ili bez njega, izmjenjivi sanduk ili kontejner od 20 stopa i više koristi na cesti pri početnoj ili završeno dionici putovanja a u dionici prijevoza željeznicom, unutarnjim vodama ili morem ta dionica mora biti dulja od 100 kilometara zračne linije. Pri tom prijevoz tereta koji se obavlja cestom čini početnu i završnu dionicu kombiniranog prijevoza koja u pravilu treba biti što kraća. Nadalje, zakon definira sve uvjete za obavljanje prijevoza u kombiniranom prijevozu teretu te mjere poticanja. A osnova mjera kojom se potiče kombinirani prijevoz tereta je smanjenje ili nadoknada godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji vučnih i priključnih vozila. Zato je od strane resornog ministarstva predviđeno donošenje pravilnika kojim će se podrobnije razraditi mjere poticanja te naknada koja se donosi, koja se odnosi na sva vučna i priključna vozila koja sudjeluju u kombiniranom prijevozu tereta. I u projekcijama proračuna za 2017. i 2018. godinu osigurana su sredstva za provedbu ovog zakona u iznosu od 2 milijuna kuna, no ne možemo biti sigurno koliko će ta predviđena sredstva biti dostatna jer danas ne možemo točno utvrditi o kojim se količinama prevezene robe radi, koja je sudjelovala u kombiniranom prijevozu tereta jer Zavod za statistiku gleda zbirno sve podatke i prikazuje kao unutarnji prijevoz roba. Naravno da će ministarstvo morati uložiti dodatni trud i od i njihove stručne službe i vjerojatno će dobiti te podatke preko dionika koji sudjeluju u tom prijevozu. Sukladno bijeloj knjizi koja definira strategiju razvoja i budućnosti prometa u EU potrebno je smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 40% između 2021. do 2030. godine. To znači da bi prometni sektor trebao upotrebljavati manje energije i energiju koja je čišća, bolje iskorištavati modernu infrastrukturu i smanjiti njihov učinak na okoliš. U bijeloj knjizi također stoji da je cilj do 2030. godine preusmjeriti 30% tereta sa ceste na željeznicu i na plovne puteve a do 2050. godine čak više od 50% tereta preusmjeriti sa ceste na željeznicu i plovne puteve. Te ciljeve i Europa teško može ostvariti a naše željeznice niti ne treba spominjati u tom kontekstu jer od 2011. godine pad prometa na našim željeznicama je više od 2 milijuna tona robe. No europske smjernice najbolje govore, odnosno signaliziraju gdje trebaju ulagati i na čemu se među ostalim može graditi budućnost razvoja Hrvatske. Nažalost mi nismo slijedili te smjernice što se vidi iz niza činjenica. Hrvatska željeznička infrastruktura treba potpunu rekonstrukciju i modernizaciju i ukoliko to žurno ne krene željeznica će izgubiti i smisao postojanja. Upravo jučer su članovi Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu dobili zabrinjavajuće pismo sindikata prometnika vlakova koji nas upozoravaju na ono kako oni to pišu uznemiravajuće odstupanje od sigurnosti u željezničkom prometu u HŽ Infrastrukturi d.o.o. u kojem navode da se višekratno događaju incidenti, smetnje i kvarovi na željezničko-cestovnim prijelazima koji će zakon o velikim brojevima neminovno dovesti do najtežih nesreća onih sa ljudskim žrtvama ako se ništa ne poduzme. Iz tog dopisa vidi se da neslavni rekorde znači željezničko-cestovni prijelaz sa najvećim brojem neispravnosti na prugama HŽ Infrastrukture ima 128 neispravnosti u 2016. godini. Iz svog osobnog iskustva mogu reći također jednu poražavajuću činjenicu da je vlak iz Slavonskog Broda za Zagreb bio brži kada sam ja studirao nego što je to danas. Dakle prije 30 godina do Zagreba se moglo stići za 2 sata, a danas taj put traje više od 3 sata. Da bi se zaustavio trend pada željezničkog teretnog prijevoza kao što sam rekao mora nam prioritet biti razvoj i modernizacija željezničke infrastrukture a velika sredstva za unaprjeđenje željeznice osigurana su u europskim fondovima no sudeći po stanju i pripremljenosti projekata i veličini zahvata, odnosno složenosti tih projekata na vjerujem da ćemo ih dovoljno dobro iskoristiti. Pomorski promet na unutarnjim vodama također su sastavni dijelovi kombiniranog prijevoza. Nažalost u Hrvatskoj riječni prijevoz je nerazvijen i ukupne količini prevezene robe u Hrvatskoj sudio je sa malim postotkom. Na rijeci Savi je to samo transport sirove nafte od Slavonskog Broda do Siska, na Dunavu je nešto bolja situacija ali kao što sam rekao zanemariva u ukupnom prijevozu tereta u Hrvatskoj. Brojne su aktivnosti koje trebamo poduzeti da bi zaživio ova vid prometa od obnove i uspostavljanja plovnog puta na unutarnjim vodama, izgradnje i modernizacije riječnih luka pa do povezivanja unutarnjeg plovnog puta Hrvatske znači Dunava i Save višenamjenskim kanalom Dunav-Sava koji će za 4 stotine kilometara skratiti plovni put prema zapadnoj Europi. Također, u pomorskom prometu potrebno je specijalizirati jadranske luke za prihvat određene vrste tereta, opremiti i modernizirati iste kako ne bi pretovar, utovar odnosno manipulacija tereta unutar luke predstavljao usko grlo u kombiniramo transportu. Važno je istaknuti da su jadranske luke najdublje uvučene u tlo Europske unije i najkraći su put za robu s Bliskog i Dalekog istoka. Međutim, opet se vraćamo na promet Hrvatskih željeznica i njihov dalji transport roba u Europu. Pored turizma i poljoprivrede za budući hrvatski razvoj prometni je sektor među najvažnijim gospodarskim granama efikasan prijevozni sustav osnovni je preduvjet konkurentnosti. Mi moramo raditi na promicanju učinkovite, sigurne i održive prometne politike kojom će se ostvariti uvjeti za konkurentnu industriju i nova radna mjesta. Naravno da ćemo učiniti sve kako bi se naše zakonodavstvo uskladilo sa europskim, riješit ćemo sve administrativne prepreke. Ali samo to nije dovoljno za razvoj prometa i ukupnog razvoja hrvatskog gospodarstva. Pred nama je po meni sada ili nikada izazov osuvremenjavanja prometnog sustava koristeći raspoloživa sredstva europskih fondova s prioritetom na željezničku i plovnu infrastrukturu i to u svim njihovim dimenzijama i uključivanje istih u europske prometne tokove. Posljednji je trenutak da se poduzmu mjere i aktivnosti koje će zaustaviti negativne trendove prometa u Hrvatskoj. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Ćosiću, lijepo ste spomenuli željeznice, pa htio bih se referirati upravo na željeznice. Mi znamo da dolazimo iz Slavonije, vi iz Broda, ja iz Vinkovaca i svi znamo da smo putovali do 2 i pol sata do Zagreba. Imamo Hrvatsku državu 25 godina. Za 25 godina smanjili smo brzinu vlaka na nekakvih 4 sata. Sada putujemo iz Vinkovaca. Pitam se šta smo to mi napravili. Vidim da su investicije prema Križevcima i prema Mađarskoj u punom su zamahu, a da ne pričamo o promašaje što do sad već nisu napravili to. Međutim, pitam ovdje u Saboru i pitam hrvatsku javnost i sve vas ovdje kako je moguće da željeznica prema istoku preko Vinkovaca, pa dolje do Turske, Grčke nismo napravili, da bi vezali do Francuske, Njemačke, Austrije, Švicarske a mi investiramo negdje u sporednu nekako preko Mađarske, a iz Turske i okolo robe idu okolo Rumunija, Bugarska, Mađarska, Da li mi uopće znamo što mi radimo uopće?

Nisam mogao izaći iz autobusa, to je bilo da ljudi pomru. To je sramota Hrvatske, pa i vas, a gospodo i vas! Vi kao da ste se jučer probudili kao da ništa ne znate raditi. Investicije su sve pogrešne. Od Vinkovaca do Tovarnika idemo 160 i do Broda, a studenti i đaci do Kutine idu sat i pol vremena. Da li mi normalno investiramo u našu državu? Pa mi kao da radimo sve naopako!

Hvala lijepa kolega Mišić. Pa evo i vi ste potvrdili tu činjenicu u kakvom je stanju željeznička pruga koja povezuje da kažem istok sa zapadom naše zemlje i koja je jedna bila kičma transporta dalje za Bliski istok. Što reći? Taj problem nije od jučer, znači on nije danas, on već duže godina traje, a intencija EU je kao što smo čuli je da se što više tereta prebaci na željeznicu i koja je kičma tog kombiniranog prijevoza.

Jedini projekt koji je ove godine da kažem zaživio i koji je evo spreman za izvođenje to je Dugo Selo – Križevci koji je isto dio jednog koridora, znači nizinske pruge od Rijeke prema Budimpešti i to je jako važan koridor, a ovaj koridor deseti, naš koridor o kojem ste vi govorili on je izgubio totalno robe deset puta više roba ide ovim sjevernim koridorom, koridorom 4 koji je uzeo taj primat u transportu roba.

Imamo još vremena do 2020.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Ćosić, dobro ste govorili o tome kako je smanjen broj željezničkih prijevoza i kako je brzina apsolutno smanjenja. No, desetci su ugašeni zbog nerentabilnosti pružnih pravaca koji su bili funkcionalni. Ja bih se osvrnuo i na ono što se govori o plovnim putevima. Plovni putevi u RH su totalno zapušteni i devastirani. Potrebno je da se jedan plovni put poveže sa željezničkim pravcima i tako se ostvari najjeftiniji prijevoz tereta i roba. To je ono što sigurno u budućnosti moramo učiniti, to je ono što je sigurno najjeftinije i najbrže. Sve se je svelo na putne pravce i najveći dio tereta se prevozi zapravo cestovnim koridorima i cestovnim pravcima, a možemo koristiti plovne puteve i Drave i Save i Dunava, a onda ih povezati sa željezničkim transportom. I to je ono što bi činilo Hrvatsku dobro povezanom i dobro umreženom ovim alternativnim pravcima, a ne zatrpanim prometnicama na našim cestama punih teretnih vozila, punih prometnih nezgoda, punih smrtnih slučajeva i svega onoga što u konačnoj detaljnoj raspravi doprinosi samo nazadovanju, a ne napredovanju. Stoga smatram da je rješavanje plovnih puteve nužno i potrebno naredbom Ministarstva prometa regulirati kako bi bile direktive EU ispoštivane, kako bi bili čisti plovni putevi, kako bi se moglo ploviti do odredišta koja su definirana u strategija i koja su se obavezala prema europskim konvencijama. Kolega Đakić, pa evo dobro ste to primijetili. Naime, rijeka Sava od naše granice sa Srbijom i do Siska je međunarodni plovni put, Dunav je međunarodni, Drava je do Osijeka, znači imamo rijeke koje su sastavni dio međunarodnog plovnog puta, međutim plovnost njima nije moguća osim kada su određeni vodostaji jer nijedna nije uređena plovni put nije uređen u onu kategoriju za koju propisuje međunarodni plovni put, znači koja je kategorizirana za te rijeke. Duži niz godina se ništa ne poduzima, bivša vlada je ukinula čak u Upravu za unutarnju plovidbu, što evo nadam se da će ovo ministarstvo vratiti. Mi znamo da je to uprava u odnosu na pomorsku plovidbu da je to mala uprava, ali njoj treba dati značaj jer se nikada neće pokrenuti unutarnja plovidba koja je jako bitna i jako važna za transport tereta bilo u kombiniranom prevozu bilo direktno na rijekama.

Izvolite. Potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Prva tri su definicije i polazišta, a zadnja tri su završene odredbe. Tako da zapravo članak 4. zakona predstavlja članak 1. iz direktive, a članak 5. zakona članak 4. iz direktive, a članak 6. zakona je članak 8. i 9. iz direktive i članak 7. zakona je članak 3. iz direktive. Ukupno direktiva ima 12 članaka.

E sada ono što je zanimljivo u tom zakonu. Recimo u članku 6. stoji kako je dozvoljeno da bruto masa vozila koje je … transportu 42 odnosno 44 tone ovisno o broju osovina, što je malo kontradiktorno s najvećom dozvoljenom masom koja je u Hrvatskoj 40 tona. E sada pitanje, da li takav prijevoznik prijavljuje izvanredan prijevoz, ali za isti ne plaća naknadu ili plaća umanjenu naknadu, dakle to je prvo pitanje. Drugo pitanje, zakon predviđa dva milijuna kuna kao trošak za provedbu istog u 2017., isto toliko i u 2018., dakle radi se o sredstvima za poticanje kombiniranog prijevoza odnosno destimuliranje cestovnog, tj. stimuliranje željezničkog transporta. Poticaj bi bio u vidu djelomičnog ili potpunog oslobođenja od godišnje naknade za uporabu cesta, koje se plaća po registraciji vozila što će naknadno ministar definirati pravilnikom. Dakle tu treba biti skraćeni rok definiranja pravilnikom. E sada, tih dva milijuna kuna godišnje čini se malo neozbiljno. U principu ja ovdje vidim samo da se zadovolji teorija jednako formi, forma jednako teorija jer primjerice dakle 2015. vlada je smanjila naknadu prevoznicima ne istinabog za tu namjenu nego za drugu namjenu, to je bilo kroz rasterećenje parafiskalnih nameta i to je bio nekih sto milijuna kuna godišnje, a pitanje da li su bili toliki efekti za gospodarstvo osobito za prevoznički sistem. Dakle govorim o sto milijuna kuna manje parafiskalnih nameta, sada govorimo o dva milijuna kuna sredstava za kombinirani prijevoz. Sljedeća stvar je da tih dva milijuna kuna nije generalno ništa, znači upitno je da li će zakon zaživjeti i da se vraća svom početnom postulatu da je to zakon koji zadovoljava teoriju tj. formu.

I ključno je to da je moglo po našem mišljenju, dakle po mišljenju Kluba zastupnika i zastupnica SDP-a da je mogao Fond za energetsku učinkovitost i zapravo trebao biti uključen u subvencioniranje kombiniranog prijevoza. To je u EU definitivno prihvatljivo, ali vjerojatno je razlog da je fond u Hrvatskoj kao što smo čuli iz prethodnih izlaganja ostao bez sredstava. Da fond sudjeluje s nekim vidom subvencije, a ne da se prebacuje na regionalnu samoupravu moje mišljenje da bi vjerojatno i zakon zaživio jer je prema informacijama koje su vidljivi i dostupni, dakle fond je u 2016. imao u planu za promet oko 140 milijuna kuna, a potrošio je tek 36 milijuna kuna. Stoga će Klub zastupnika SDP-a zbog ovih primjedbi koje imamo zapravo biti suzdržan kod donošenja ovog zakona.

Pa evo ja se stvarno čudim kolegama iz HDZ-a kada oni komentiraju da bismo trebali pročistiti putove zašto nam riječni putovi ne funkcioniraju. Mislim, gospodine Đakić, vi ste ovdje već jedno četvrti mandat koliko me sjećanje ne vara.

Znači, svih ovih godina znamo jako dobro tko je upravljao željeznicama, tko je upravljao riječnim putevima, prijevozom, tko je upravljao Hrvatskim auto-cestama, i danas raspravljamo o tome da nam željeznice nisu dobre, da su one lošije prije nego što smo nekada studirali, da su nam truli pragovi, da je brzina mala, da rijekama ne plove brodovi. Zbog toga što ga mi ne vadimo riječni putovi nam nisu prohodni. Ovdje pokušavamo pomoći autoprijevoznicima kamionskima, oni stvarno jesu u teškom položaju zbog velike konkurencije i konkurencije koja je iz Europske unije i svaka pomoć je njima dobro došla. No međutim, postoje tu još mnoge stvari koje bismo mogli uštedjeti na ovoj emisiji CO2, tu su ljudi koji se voze na auto-plin i oni su pri registraciji kažnjeni s određenim iznosom kad registriraju svoja vozila umjesto da im se tih 600 kn skine pa bi više ljudi vozilo se na auto-plin i smanjilo emisiju CO2. Mislim da je željeznica u najlošijoj situaciji u kojoj je. Sve vlade su ovu željeznicu, prema njoj su se odnosile maćehinski i danas ne samo da nemamo određeni broj vlakova koji su nekada vozili nego imamo sramotne brzine pa ih maltene možete i traktorom pestići.

Kolega Hajdaš Dončić, vi ste u svome izlaganju naveli da je za provedbu ovog zakona za kojeg se slažemo da ga treba donijeti i uskladiti s direktivama Europske unije, osigurano svega 2 milijuna kuna u narednu godinu i 2 u 2018. godinu, i slažem se da je to puno premalo, da uz ovaj zakon treba još niz mjera, projekata i više sredstava da bi se stvarno pomoglo gospodarstvu Hrvatske, da bi se riješilo prometne čepove koje imamo na hrvatskim željeznicama između Slavonije i Zagreba. Riješeno je samo 40-tak kilometara od Novske do Okučana. Zašto to nije intenzivnije rađeno, to i vi možete odgovoriti zašto nije intenzivnije rađeno. I sigurno tako da treba riješiti plovnost rijeke Save jer u prošlom sazivu je obećano da će se riješiti sedrena barijera prije Slavonskog Broda. Trebalo je manje od 2 milijuna kuna da se to napravi, nije napravljeno. A isto tako investicije u luke, riječne luke, Slavonski Brod, Vukovar, Osijek, ne idu onim tempom kojim bi trebali da bi ovakav zakon i mjere koje želimo kroz provedbu ovakvih zakona postigli. Prije svega, 5, 6 milijuna kuna koliko se godišnje investira u luku Brod, na njenu modernizaciju i za terminal za pretovar kamiona na željeznicu, je puno premalo. Pa vas pitam zašto se tako malo investira, a svi želimo da se Slavonija i Baranja razvije, a da ne spominjem kanal Dunav-Sava koje su sve zemlje dunavske regije stavile u strateške dokumente i u prioritet. Sad se o njem šuti zašto se ne ide s daljnjom izgradnjom ovog projekta iako je započet jednim dijelom od Babine Grede do Sikirevaca. Dio te trase je izgrađen.

Možete samo financirati taj koridor od Rijeke do madžarske granice do Bortova.

Dakle, imate previše stvari na koje vi ne možete utjecati. Dakle, ne da branim sad postojećeg ministra, to je samo činjenica. Sad će biti to jako teško raditi. Za pojedinačnu raspravu se javio uvaženi zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Poštovana državna tajnice sa suradnicima i suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Pa uglavnom je u ovom zakonu koji je doista vrlo kratak i koji predstavlja usklađivanje s europskom direktivom već sve rečeno. Ja bih samo htio dati jedan drugačiji pristup ovom zakonu od onoga što je do sada u raspravi i o čemu je bilo govora. Dakle, kombinirani prijevoz podrazumijeva prijevoz roba u posebnim teretnim jedinicama na vozilima najmanje dviju prometnih grana, pri čemu se na mjestima gdje se sučeljavaju vozila različitih prometnih grana ne manipulira robom. To znači da je moguće uspostaviti kvalitetan kombinirani prijevoz u Republici Hrvatskoj, potreban strateški pristup u razmišljanju i izgradnji prometnih pravaca koji mogu ispuniti ovu zadaću kombiniranog prijevoza što držim da je iznimno važno kako bi s jedne strane smanjili trošak u prijevozu roba, a s druge strane kroz taj drugi vid prometa, jeftiniji i ekološki prihvatljiviji doprinijeli zaštiti okoliša. To je u stvari bila i najvažnija intencija zbog čega se donose i direktive i zbog čega se sufinancira, subvencionira kombinirani prijevoz u Europi pa onda i u Hrvatskoj. No da bi se ostvario kombinirani prijevoz u Hrvatskoj jer govorimo o zakonu koji će se provoditi na prostoru Hrvatske potrebno je strateški promišljati taj kombinirani prijevoz i njegov razvoj. Žao mi je što je u međuvremenu nakon što je u ime kluba SDP-a izlaganje iznio i svoju raspravu u ime kluba iznio bivši ministar prometa gospodin Siniša Hajdaš-Dončić jer čitavo vrijeme mandata Vlade Zorana Milanovića pokušali smo ovdje u ovoj sabornici raspraviti Strategiju prometnog razvoja RH. Ja moram reći da je ta strategija koja bi u bitnome odredila razvoj kombiniranog prijevoza u RH donesena 2015. godine, gotovo bez ikakve rasprave u hrvatskoj javnosti a posebno bez ikakve rasprave u Hrvatskome saboru. Ja se sjećam strategije koja je njoj prethodila koja je donesena 1999. godine kada je Hrvatski sabor o toj strategiji raspravljao tri dana. Vlada Zorana Milanovića takvu istu, odnosno sličnu a čini mi se i manje kvalitetnu strategiju donijela za svega 15 sekundi rasprave na sjednici Vlade. Ovo govorim iz razloga što se tom strategijom je trebalo odrediti u financiranju upravo onih prometnih pravaca koji bi mogli u Hrvatskoj potaknuti kombinirani prijevoz. Već je bilo riječi jutros o raspravi kako je, kako su dvije temeljne grane prometa koje omogućuju jeftiniji promet roba i doprinose zaštiti okoliša a to željeznica i unutarnja plovidba u Hrvatskoj potpuno zapuštene. I jesu. No moram reći da je, da praktički nakon rata i nakon mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja Hrvatska je iznimno puno uložila u razvoj prometnih pravaca u Hrvatskoj, doduše u cestovni promet koji jest najskuplji oblik prometa roba ako ga se uspoređuje sa unutarnjom plovidbom i sa željeznicom. I tih prvih 10 godina ovoga stoljeća je bilo prioritetno označeno, određeno ulaganjem u cestovni promet, u razvoj, izgradnju autocesta i državnih cesta, doduše financiranih javnim sredstvima uz zaduživanje RH što je doprinijelo rastu javnog duga. I sada nam u ovom drugom dijelu, drugom desetljeću preostaje da upravo razvijamo kombinirani, odnosno one grane koje doprinose uspostavi i razvoju kombiniranog prijevoza iz sredstava EU što EU svojim fondovima i potiče i kada je riječ o željeznici i kada je riječ o unutarnjoj plovidbi. Pri tome moram reći da je unutarnja plovidba kod nas potpuno zapuštena ne samo iz razloga što se u nju ne ulaže dovoljno nego prvenstveno iz razloga što se u nju nije niti moglo ulagati dok se ne uspostave odnosi sa, kvalitetni odnosi sa Bosnom i Hercegovinom koji će omogućiti rehabilitaciju plovnog puta rijeke Save. Kada govorimo o rijeci Savi, kada govorimo o uspostavi unutarnje plovidbe onda moramo znati da je u tu svrhu i osnovana Međunarodna komisija za sliv rijeke Save čija je jedna od temeljnih zadaća pomoći državama članicama, to znači i Hrvatskoj i Srbiji i Bosni i Hercegovini i Sloveniji da se uspostavi plovnost rijeke Save, barem na razinu 1990. godine. U ovom trenutku to nije niti moguće zbog toga što nisu uspostavljeni takvi odnosi koji mogu realizirati kako rješavanje tehničke dokumentacije tako i ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole i kako bi se onda sredstvima EU, europskih fondova uspostavila plovidba rijekom Savom, govorim najmanje na razinu one koja je bila do 1990. godine. Naime, mi smo danas svjedoci da se u, da na unutarnjoj plovidbi čak manje od 0,2 ukupnog prometa roba u RH odvija na unutarnjoj plovidbi a to je do … [[Govornik se ne razumije.]] bilo negdje oko 6, čini mi se gotovo 6% se ukupnog prometa odvijalo na unutarnjoj plovidbi. Prema tome, zadaća ove Vlade i ovog ministarstva jest da se doista krene u projekt uređenja i rehabilitacije plovnog puta rijeke Save kako bi se upravo oživio istok Slavonije o čemu je prije bilo riječi kako bi se ulagalo i u Sisak i u Slavonski Brod i u Osijek i u Dunav, dakle sve naše riječne luke. Šteta je što je bivša Vlada ukinula Agenciju za unutarnju plovidbu čije je sjedište bilo u Vukovaru a čija je temeljna zadaća bila razvoja unutarnje plovidbe pa i tako, odnosno prvenstveno i uređenja rijeke Save ali i u svakom slučaju i Drave i izgradnje luke na Dunavu. Dakle ono što želim reći, da bi se uopće ovaj zakon mogao realizirati potrebno je urediti onaj dio kombiniranog prijevoza koji omogućuje njegovu provedbu. Jasno je da podatak da ćemo za tu svrhu u državnom proračunu izdvojiti svega 2 milijuna kuna sam po sebi dovoljno govori. To u prvom redu govori da nemamo dovoljno prijevoznika koji mogu apsorbirati više sredstava iz državnog proračuna. A s druge strane što je žalosnije, govoriti o činjenici da mi naime nemamo niti mogućnost da bismo i drugim korisnicima kombiniranog prometa u RH ostavili takvu mogućnost. Osim ako pored željeznice i ako pored unutarnje plovidbe izdvojimo i morski promet gdje je RH jako, jako puno uložila u izgradnju morskih luka. Kroz proteklih 15-ak godina u hrvatske morske luke pa tako i dvije najvažnije Rijeku i Ploče, kao dvije najvažnije teretne luke uloženo je oko 650 milijuna eura, opet u velikom dijelu zaduženjem, zaduženjem RH Ali ukoliko izgradnjom i dovršetkom izgradnje projekata i u Rijeci i u Pločama ne odgovorimo izgradnjom onog vida kombiniranog prometa a to je željeznica i tih će 650 milijuna eura ostati novci koji su upotrjebljeni u izgradnju infrastrukture koja se nećemo moći oplemeniti. Prema tome, zadaća ove Vlade, zadaća ovog ministarstva jest ne samo da … [[Govornik se ne razumije.]] ovaj zakon o kombiniranom prijevozu nego ono što je važnije a to je omogućiti da saživi kombinirani prijevoz u RH a to je ulaganjem prioritetno u željeznicu i to na onim koridorima za koje ćemo dobiti novce iz EU i ulaganjem u unutarnju provedbu a to je prije svega u rehabilitaciju plovnog puta rijeke Save, izgradnju Siska, izgradnju Slavonskog Broda, izgradnju Osijeka i uređenje luke u Vukovaru.

Uvaženi kolega Bačić, i sami ste na kraju rekli u svojoj raspravi da ako ne budemo razvijali željezničke koridore, dakle kompletnu željezničku infrastrukturu neće ni ovaj zakon zaživjeti a u tom smislu mislim jedna opaska na vaše izlaganje. Vi možete sad na bivšu Vladu Zorana Milanovića svaljivati krivicu ali ovaj problem je, dugo se već vodi, 25 godina. 25 godina već taj problem postoji u RH.

Ono što sam htio zapravo reći i s vama se tu slažem mi nećemo s ovim zakonom postići ne samo to ako ne budemo sami donosili kvalitetne strategije, već ako ne uvjerimo doista prijevoznike da je to u interesu, njihovom interesu. Dakle ovaj poticaj direktno ide na oslobađanje nekakvih davanja koja oni imaju, međutim njima budući da oni postoje na tržištu, budući da cijena nafte svakim danom se mijenja njima je naravno u interesu prevesti što veću količinu robe u jedinici vremena. Ako ih mi ne uvjerimo da to doista će za njih, da će imati benefite, na ovaj način da će dobiti oslobađanje i od davanja za ceste, prilikom tehničkog pregleda vozila za naknadu za ceste i u drugim oblicima. Da je to njima doista isplativo, oni neće se odlučivati na ove mjere jer će im možda to čak biti opterećenje. No zašto bi sad pretovarali na željeznički prijevoz pa onda ili ovdje u slučaju prijevoz vodama. Ako im na ovaj način mogu osigurati veći profit. Dakle osim općeg interesa tu je i pojedinačni interes svakog prijevoznika koji ne trebamo zanemariti i tek ako pravilnom strategijom ovo što ste vi govorili i prometne povezanosti onda i pravilnim mjerama prema poduzetnicima posebno prijevozničkom sektoru može ovaj zakon zaživit. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

I to sam i rekao, prvenstveno u izgradnju cestovne prometne infrastrukture, to su ogromni novci, vrlo velike novce uložila je u izgradnju morskih luka rekao sam oko 650 milijuna eura. Značajne novce u ovom trenutku ulaže u zračni promet, u izgradnju, u uređenje zračnih luka međutim na ovom djelu o kojemu sam govorio i koji se rekao bih u najvećoj mjeri dotiče ovog zakona to su željeznice i unutarnja plovidba. Tu smo zakazali. Što se tiče unutarnje plovidbe donekle opravdanje možemo imati u činjenici da je riječna plovidba, odnosno unutarnja plovidba stradala za vrijeme Domovinskog rata i to je bio temeljni razlog zašto je nestao promet na Savi kao najdužem plovnom putu u RH. Rekao sam da zamjeram bivšoj Vladi tri stvari, prvu stvar to je što najvažniji strateški dokument koji možda više nego i strategija regionalnog razvoja doprinosi i regionalnom razvoju Hrvatske a to je Strategija prometnog razvoja Hrvatske. Taj dokument je morao proći kud i kamo veću javnu raspravu, biti sveobuhvatniji, biti i ovdje, vi ste bili u tom mandatu u Saboru, nismo ga uopće iako sam nekoliko puta u ime kluba s ove govornice tražio da mi o tome nešto kao saborski zastupnici možemo reći. Nije to došlo, nismo o tome odlučivali. To je jedna stvar. I druga stvar, mislim da smo, mislim da je u tom mandatu propuštena ipak prilika a imali su već na određeni način u vrlo visokoj fazi pripreme dokumentacije za uređenje plovnog puta rijeke Save. I tu sam rekao da je sada to izazov i zadaća ovoj Vladi i žao mi je što je ukinuta agencija koja se samo time imala i baviti, to je Agencija za unutarnju plovidbu koja je pripojena Hrvatskim vodama.

Evo dozvolite mi prvo odgovorim na postavljena pitanja a potom nekoliko riječi o ovom strateškom okviru. Znači što se tiče financijskih učinaka činjenica jeste da smo u prijedlogu ovog zakona naznačili da je za provedbu ovog zakona neposredno potrebno oko 2 milijuna kuna u 2017. godini. Obzirom da su to procjene temeljene na dosadašnjem korištenju kombiniranog prijevoza od strane hrvatskih prijevoznika. Na temelju analize koju ćemo provesti tokom 2017. godine i u odnosu na realne potrebe osigurat će se naravno drugačiji iznos sredstava u 2018. godini što iz državnog proračuna što kroz sredstva Fonda za energetsku učinkovitost. Naime, vidjet ćemo koliko će biti apsorpcijska, ona će zavisiti naravno i o svim drugim mjerama koje ćemo na poticanju kombiniranog prijevoza zapravo uvesti i ponuditi. Kada je riječ o pitanju koje se odnosilo na masu vozila sadržanom u članku 6. upravo ovaj zakon predviđa dakle izuzeće kao lex specialis u odnosu na opća pravila o osovinskoj masi vozila kako bi stimulirao korištenje kombiniranog prijevoza. I ne to se neće koristiti, odnosno neće smatrati posebnim prijevozom i neće biti izvrgnuto naknadama koje za poseban prijevoz su predviđena u posebnom zakonu. Što se tiče ovih strateških pitanja o kojima je danas bilo ovdje riječi kao zemlja koja smo prije dvadesetak godina zapravo krenuli u revitalizaciju prometne infrastrukture i njihov razvoj moramo biti svjesni činjenice sa neke stvari u povijesti nismo mogli preskočiti i da sve traži svoj određeni tijek. Mi smo razvili cestovnu infrastrukturu jer je ona bila zapuštena i neadekvatna za odgovarajući razvoj. Velika sredstva su uložena u pomorsku infrastrukturu i taj sektor počinje lučiti svoje rezultate. U ovom trenutku moramo se usmjeriti i to je neka strateška odrednica ove Vlade i u tom pravcu ćemo mijenjati i Strategiju prometnog razvitka prema upravo onim vidovima prijevoza koji su kao sastavnice kombiniranog prijevoza do sada bile zapuštene. Ovdje govorimo, dakle o željezničkom prijevozu, prije svega o teretnom segmentu, ali i o putničkom i o plovidbi unutarnjim plovnim putevima. Čvorišta kao logističke centre koji povezuju različite grane kombiniranog prijevoza također ćemo različitim mjerama stimulirati i biti će ih potrebno razviti. Imamo veliku mogućnost da koristimo sredstva EU, ali zato je potrebno razviti projekte i u tome moramo biti značajno brži. Moramo jačati naše kapacitete za apsorpciju. To znači da sva ona zakonodavna i druga, druge prepreke na koje nailazimo u razvoju takvih projekata valja otklanjati. Mi moramo početi razgovarati o digitalizaciji prometa i u tom smislu trebamo unijeti određene snage u razvoj digitalnog društva. Vjerujem da ćemo to i kroz ovaj novi Ured za digitalizaciju Vlade moći postići. Naime, promet budućnosti je nešto o čemu zapravo trebamo razgovarati danas jer će nam ta budućnost doći mnogo prije nego što to možemo očekivati. Željeznica je definitivno strateški prioritet ove Vlade jednako kao i unutarnji plovni putevi. Činjenica jeste, da kada govorimo o prometu na unutarnjim plovnim putevima moramo znati da govorimo o multilateralnom okviru, dakle da tu nismo sami. Potpuno je nedostatno da razvijamo infrastrukturu na našem dijelu plovnoga puta kada ga dijelimo sa susjednim državama. I zato nam je upravo okvir kroz … [[Govornica se ne razumije.]] komisiju, kroz Dunavsku komisiju, okvir kroz koji možemo osnažiti ne samo infrastrukturne projekte i koristiti onda sredstva CEF-a već i ove logističke, dakle organizacioni i operativni segment koji je za učinkovitost prometa jednako bitan. Ja vjerujem da ćemo i u ovom Domu moći razgovarati o novom strateškom okviru prometne politike kao zaista žile kucavice uopće gospodarskog razvoja zemlje, a u tom kontekstu ovaj zakon je jedan kamenčić i treba ga tako promatrati.

Tamo je u fazi izgradnja od Vrbovca dva do Farkaševca, onda je dio isprojektiran do Bjelovara, da se doista sve poduzme da ta cesta što prije zaživi. Jer sve ovo što vi govorite i strategija i kad govorimo o poticajnim mjerama za kombinirani prijevoz sve to će uroditi plodom onda kad budemo imali sigurnost na cestama. Mi imamo državnu cestu D2 i državnu cestu DC34 koja ide od Slatine prema Miholjcu. Te ceste su vam u vrijeme kad ljudi idu na posao, te ceste su doista ceste smrti. Vrlo su opasne i ako se u tom smjeru i u strategijama ne bude razmišljalo i u skladu i sa ovim zakonima i drugim poticajnim mjerama, dakle neće biti niti dovoljne sigurnosti u prometu. Dakle, ovaj zakon ima širu dimenziju od onoga što se želi postići, te vas u tom smjeru i apeliram da učinite sve da se ti radovi ubrzaju. Evo odgovorit će uvažena državna tajnica. Sigurnost cestovnog prometa jedna je mnogo šira tema. Infrastruktura tek je jedan segment koji utječe na sigurnost cestovnog prometa. Prema tome, mi radimo i zajedno sa kolegama iz drugih ministarstava na cijelom paketu mjera kako unaprijediti sigurnost cestovnog prometa. Ali kao što kažem to nije jedan i jedini preduvjet, a upravo razvojem kombiniranog prijevoza i usmjeravanjem dijela prometa na druge vidove prometa pospješuje se i sigurnost.

Ustava RH i članka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno članku 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu čija ste izvješća primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvažena državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospođa Maja Markovčić Kostelac. Izvolite. Hvala lijepa. Ovo je dakle jedan od onih ratifikacijskih zakona, zakona kojim se potvrđuje međunarodni ugovor u ovom slučaju Protokol o pristupanju Europske zajednici Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe Eurocontrol od 13. prosinca 1960. kako je izmijenjen i dopunjen, te bi on temeljem Ustava postao dio unutarnjeg pravnog poretka RH po snazi iznad zakona. Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe, dakle Eurocontrol osnovana je Međunarodnom konvencijom o suradnji o sigurnosti zračnog plovidbe 1960. godine, a kao što sam već rekla u nekoliko navrata izmijenjena Protokolima iz 1970., '78., '81. i zadnji Protokol iz '97. godine. Hrvatska je ovaj Protokol popisala 2002. godine i njime se u bitnome uređuje pristupanje Europske zajednice, danas EU međunarodnoj konvenciji pa je uvjet za stupanje na snagu ovoga Protokola upravo vezan za ratifikaciju ovog Protokola od strane svih država članica EU, te stoga ne čudi da Europska komisija zapravo potiče države članice da čim prije okončaju ovaj ratifikacijski postupak. Svrha ovoga pristupanja je da se pomogne Europskoj organizaciji za sigurnost zračne plovidbe u ostvarivanju ciljeva predviđenih ovom konvencijom, a to je poglavito da bude jedno i učinkovito tijelo zaduženo za utvrđivanje politike upravljanja zračnim prometom Europe. Europska zajednica prema odredbama predmetnog Protokola, obavlja svoje nadležnosti prenesenoj od strane njezinih država članica u pitanjima koja su obuhvaćena konvencijom te je ovlaštena biti predstavljena i uključena u rad svih tijela Eurocontrola, a glasačka prava će ostvarivati od strane Europske zajednice ili njezinih država članica, ovisno o tome da li se odluka odnosi na pitanje koje iz direktne nadležnosti Europske zajednice ili je u nadležnosti država članica. Europska zajednica će prema odredbama predmetnog Protokola primjenjivati na službene rute zračne plovidbe, te odnosne prilazne i aerodromske službe zračnog prometa u području letnih informacija njezinih država članica i u okviru granica teritorijalne primjene ugovora o osnivanju Europske zajednice. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Hvala. Onda prelazimo na raspravu. I u ime Kluba zastupnika HDZ-a riječ će uzeti uvažena zastupnica Ljubica Maksimčuk. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednici Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe Eurocontrol od 13. prosinca 1960. godine. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU, te se u prilogu dostavlja izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom EU. Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe Eurocontrol osnovana je Međunarodnom konvencijom o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe od 13. prosinca 1960. godine. Godine 1993. ugovorene stranke ove konvencije pokrenule su postupak revizije, a isti je završen 1997. godine. Cilj revizije bio je proširiti nadležnost Eurocontrola na sve aspekte upravljanja zračnim prometom, kao i uspostavljanje učinkovitijih mehanizama odlučivanja time jačajući disciplinu svojih država članica. Protokol je u nekoliko navrata izmijenjen, te usuglašen Protokolom od 27. lipnja 1997. godine. 8. listopada 2002. godine u Bruxellesu je 30 država potpisalo Protokol, među njima i RH, te Europska zajednica. Od 8. listopada 2002. godine protkolo je potpisalo još 10 država. Protokolom se uređuje pristupanje Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe Eurocontrol, te utvrđuju uvjeti toga pristupanja, nadležnost, glasačka prava i međusobni odnosi. RH je jedna od nekoliko preostalih država potpisnica koje još nisu ratificirale ovaj Protokol kao i u tom kontekstu upućeni poziv nadležnih institucija EU RH kao državi članici da u najskorijem roku učini isto i time otkloni mogućnost pokretanja daljnjih postupaka Europske komisije prema RH temeljem članka 258. Ugovora o funkcioniranju EU zbog povrede prava u vezi s nepoštivanjem članka 4. Ugovora o EU. Interes RH je što skorije okončati ovaj pravni postupak, izraziti svoj pristanak kako bi se stvorile pretpostavke da Protokol što skorije stupi na snagu. Kako se u ovoj fazi postupka ne može mijenjati niti dopunjavati tekst međunarodnog ugovora, te se predlaže da se ovaj zakon raspravi i prihvati po hitnom postupku objedinjujući prvo i drugo čitanje.

Poslovnika Hrvatskog sabora, materijal vam je dostavljen u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Evo, uvaženi ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnike i saborski zastupnici. Donošenje ovog zakona nužno je radi uspostave privremenog obračuna naknade za korištenje voda koja se plaća uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe i to u periodu od 1. listopada 2016. do 1. siječnja 2018. godine, a uzevši u obzir da je Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koja je donesena sukladno Zakonu o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora, prestala važiti s datumom 1. listopada 2016. godine. Prestankom važenja predmetne uredbe stupile su na snagu odredbe iz izvornog zakona iz 2009. godine koji je uredio način obračuna naknade za korištenje voda na način da se ista obračunava na zahvaćene količine vode na izvorištima i drugim vodozahvatima te kao obveznika odredio isporučitelja vodnih usluga. Naime, cilj zakona iz 2009. godine bio je u duhu načela povrata troškova od vodnih usluga i u skladu s principom korisnik plaća i zagađivač plaća, iz krovne vodne direktive EU, okvirne direktive o vodama, dugoročno riješiti problem gubitaka vode u mreži, a naknadu uskladiti s tehnički prihvatljivim gubitkom vode kao i uspostaviti telemetrijski nadzor zahvaćenih količina vode. Za prilagodbu novim uvjetima isporučiteljima vodnih usluga je ostavljen prijelazni rok prvotno 5 godina, a taj je rok produživan do 1. siječnja 2017. godine i to uredbom koja je prestala važiti 1. listopada 2016. godine. U istim rokovima naknada za korištenje voda nastavila se obračunavati i naplaćivati na isporučene količine vode krajnjim korisnicima odnosno potrošačima. Isporučitelji vodnih usluga u prijelaznom razdoblju nisu postigli očekivanu osposobljenost i nisu osigurali financijska sredstva za sanaciju gubitaka vode u mreži, te isti u prosjeku iznose 46 posto. Zbog ovih razloga primjena modela obračuna naknade za korištenje voda po zahvaćenim količinama vode, a ne po isporučenim količinama vode, dovela bi do značajnih poskupljenja vode, dok cilj sanacija gubitaka ne bi bio ostvaren. Obračun naknade za korištenje voda po zahvaćenim količinama prouzročio bi dodatno financijsko opterećenje korisnika vodnih usluga razlikom u cijeni vodnih usluga između zahvaćene i isporučene vode izravno opterećujući standard građana i poslovanje i financijsku stabilnost isporučitelja vodnih usluga. Stoga se ovim zakonom predlaže uspostava privremenog načina obračuna naknade za korištenje voda, zadržavanje prethodnog odnosno sadašnjeg modela obračuna pri kojem se naknada za korištenje voda obračunava prema isporučenoj količini voda krajnjim korisnicima i to za razdoblje od 1. listopada 2016. do 1. siječnja 2018. godine odnosno dok se ne steknu uvjeti ili dok se ne predloži pravičniji način obračuna s eventualnom izmjenom obveznika i osnovice. Povratno djelovanje odredbi se predlaže iz razloga što predloženi način obračuna naknade za korištenje vode ne mijenja dosadašnji način obračuna te time ne zadire u povećanje računa cijene vodnih usluga za krajnje korisnike te isto u skladu s odredbama članka 90. Ustava Republike Hrvatske da iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje, što je izbjegavanje dodatnog financijskog opterećenja krajnjih korisnika odnosno potrošača svakako jest. Nadalje, ovim zakonom predlaže se integracija namjena za koju se troše sredstva naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda, tako da se omogući njihova preraspodjela prema projektima koji se sufinanciraju bespovratnim EU sredstvima, a sukladno preuzetim obvezama iz EU direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Naime, potrebe u planiranim ulaganjima su veće u javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, što je oko 77 posto ulaganje, a prihod s osnove naknade za zaštitu voda niži je od 30 posto od prihoda s osnove naknade za korištenje voda, što će se predloženom integracijom vodnih naknada uskladiti. Također je proširena namjena ovih naknada na financiranje izgradnje priključaka za krajnje korisnike javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i financiranje nabave opreme za pružanje vodnih usluga. Za vodnokomunalne projekte iz Operativnog programa zaštite okoliša 2007.-2013. koji završava 31.12.2016. godine, za vodnokomunalne projekte osigurano je 199,1 milijun eura, a iz OPKK 2014.-2020. 1,05 milijardi eura. Koliko je važna ova odredba pokazuje podatak da je njenim konzumiranjem budući da je ista bila propisana i Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, značajno poboljšano povlačenje EU sredstava u 2016. godini do 25.11.2016. te je ukupna realizacija vodnokomunalnih projekata koji se financiraju iz EU fondova iznosila 806 milijuna kuna, od toga 609 EU sredstava, što je više nego 2014., 2015. godine zajedno. Dodatno treba naglasiti da se predloženim izmjenama zakona predlaže i proširenje i namjena financiranja iz vodnoga doprinosa za gradnju građevina, za navodnjavanje kao i namjene koje se financiraju iz naknade za uređenje voda npr. gradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, provedba preventivne, redovite, izvanredne obrade od poplava i drugo, također s ciljem veće učinkovitosti korištenja sredstava od vodnih naknada a potaknuti potrebom postizanja veće funkcionale sposobnosti sustava obrane od poplava i osnovne melioracijske odvodnje, ovim zakonom predloženo je i proširenje namjena financiranja iz naknade za uređenje voda, za gradnju i održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju, odnosno financiranje gradnje građevina, urbane oborinske odvodnje. To su akumulacije, retencije, obodni kanali. Uzevši u obzir sve navedeno razvidna je potreba donošenja ovog zakona što je u interesu i građana i isporučitelja vodnih usluga RH kao i ukupnog vodnog gospodarstva u RH. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? A pardon, imamo replike, imamo dvije replike. Prva je ona uvaženo zastupnika Ivana Sinčića. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Htio bih samo skrenuti pozornost na odluku Ustavnog suda iz 2007. godine u slučaju jedne tužbe iz Opatije kada je Ustavni sud dosudio da se isključenje kućanstva sa vodovodne mreže dakle ne može koristiti kao sredstvo naplate duga za vodu. Prema tome, postavljam pitanje vama kao ministru kakve akcije namjerava napraviti ministarstvo da digne svijest naših građana, da svi budu upoznati sa svojim pravima, da im ne može nitko isključiti vodu zato što neko vrijeme u svom životu nisu u stanju plaćati račune, dakle koje aktivnosti ćete poduzeti da informirate građane o njihovim pravima ustavnim pravima. Druga stvar, koje mjere ćete poduzeti, pošto znamo da je u slučaju komunalca iz Opatije brisan članak u statutu toga društva u kojem piše da je isključivanje moguće, dakle Ustavni sud je presudio da se članak briše, koje akcije ćete poduzeti što se tiče drugih opskrbljivača da se provjere njihovi dakle uredbe, statuti i da se odande izbrišu takvi slični članci kako bi bili usklađeni sa Ustavom.

Gospodine ministre, u svom izlaganju ste rekli da a i mi to podržavamo se moraju isporučitelji vode osposobiti da budu stabilni a cilj nam je da svaki građanin ima pitku vodu i naravno da ne želimo da se taj teret gubi takav u mreži, prelijeva na krajnjeg korisnika na potrošača jer sigurno da treba uz ovu ekonomsku cijenu vode voditi se i o socijalnim elementima da naši sugrađani imaju vodu i da imaju u svakom trenutku dostatno odnosno da cijenom bude prihvatljiva njihovom kućnom budžetu. U ovom trenutku se dio javnih poslova Hrvatskih voda želi prenijeti kada je riječ o javnoj vodo odvodnji na jedinice lokalne samouprave, vode se razgovori da uz komunalnu naknadu rješenja ta šalju i na uplatnice jedinice lokalne samouprave. Znam da je dosta to izazvalo negodovanja kod načelnika općine su mi se mnogi javili i boje se da nemaju kapaciteta za to, to je jedno, da nemaju usklađene kvadrature posjeda, identične kao za komunalnu naknadu između jedinica lokalne samouprave i Hrvatskih voda. A isto tako ako imate mogućnost odgovoriti šta sa onim vodo isporučiteljima koji nisu riješili vlasništvo na vodocrpilištima. Konkretno crpiliše u Sikirevcima koje opskrbljuje i vodovod Vinkovci, područja Vukovarsko-srijemske županije i dijelom vodovod Slavonski Brod, Brodsko-posavsku županiju.

Ne, hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prvi je u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović, nema ga ovdje, gubi pravo na ovo. Sljedeći u ime Kluba zastupnika Živog zida će govoriti uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Pred nama se danas nalaze izmjene Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva koje između ostaloga određuju i cijene vode za krajnje korisnike. Međutim, s obzirom da je ovo pitanje jedno od ključnih i strateških pitanja RH za njezinu budućnost ja bih se htio malo osvrnuti na širi kontekst vodnoga gospodarstva. Naime, Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva još 2009. godine predviđeno je da se voda naplaćuje prema zahvaćenim, znači uzetim na izvoru količinama vode a ne prema isporučenim količinama vode. Međutim, također je tada ostavljen prijelazni rok od 5 godina da isporučitelji vodnih usluga provedu mjere za saniranje gubitka u mreži kako bi one bile prihvatljive. Međutim, oni to nisu učinili. S obzirom na to Sabor je donio odgodu primjene ovoga zakona jer je potpuno jasno da bi njegova primjena bitno povećala cijene vode za krajnje korisnike. Sada se ta primjena zakona ponovno želi odgoditi, ovog puta do 1.1.2018. godine i zato je vrlo važno reći građanima da ovaj zakon predstavlja pravu tempiranu bombu za njihov standard. Znači gubici u vodovodnoj mreži trenutno iznose oko 50% zahvaćene vode što slijedom toga znači da bi se za isto toliko računi krajnjih korisnika primjenom ovoga zakona od 1.1.2018. godine trebali povećati. Ako se to dogodi, a mi upravo sada glasamo da će se dogoditi to znači da će već samim ovim zakonskim izmjenama biti poništeni svi pozitivni učinci ovih skromnih povišica plaća kakve smo imali u zadnje 2 godine. Dakle, ovaj zakon ustvari ne bi se ni na koji način smio primjenjivati a posebno ne prije nego dakle distributeri vode ne riješen problem gubitka vode u svojim sustavima. Pri tom je vrlo važno napomenuti odgovornost javnih tvrtki koje nisu postupile prema potrebnim preporukama javnih tvrtki koje u Hrvatskoj predstavljaju leglo uhljebništva, koje ljude na različite načine maltretiraju prisiljavajući ih ne znam da se spoje na mrežu iako imaju bunare, ili ako imaju svoje nekakve lokalne vodovode recimo na selima koji ne čine dovoljno kada se u nekom području dogodi poplava a istovremeno imaju takve uvjete rada na kakvima bi im pozavidjeli svi djelatnici u Hrvatskoj, imaju ogromne plaće, a koriste brojne povlastice, rade gubitke a nikada nikome za ništa ne odgovaraju jer su politički postavljeni i dakle nemaju obavezu prema građanima. Važno je dakle vidjeti kako mi već sada u ovom trenutku plaćamo vodu. Evo ja sam donio svoj osobni račun za vodu koji iznosi 200 kuna a sama cijena vode iznosi 80 kuna. Znači cijena vode je 80 kuna, a ostalo su različite naknade u iznosu od 120 kuna što znači da 60% ovoga računa iznose naknade a samo 40% voda koju sam ja evo osobno potrošio. Primjenom ovoga zakona od 1.1.2018. udio vode potrošene će se vjerojatno spustiti na 20% a 80% računa ćemo plaćati za vodu koju nismo potrošili. Pri tom također moram napomenuti da je cijena vode kriminalno skupa. Naime, Hrvatska je prema vodnom bogatstvu treća ili peta ovisno o procjenama država u Europi a mi imao cijenu vode koja se kreće od 14,90 kuna po kubnom metru do 15,30 kuna. Što preračunato u eure iznosi otprilike oko 2 eura. Istovremeno cijena vode u Madridu iznosi 1 euro kubnog metra, a u trgovinama je litra vode jeftinija za oko 25% Režije su u Madridu niže za 10% a prosječna plaća tamo iznosi 11 200 kuna. U Milanu u Italiji kubni metar vode košta 3,20 kuna, znači otprilike pet puta niže nego u Hrvatskoj, režije su niže općenito za oko 17% a plaće prosječne iznose 12 800 kuna. U Londonu su režije niže nego u Hrvatskoj za oko 13% a plaće prosječno iznose 18 220 kuna. Pa dajte vi sad nama recite, odgovorite građanima kako je moguće da uz takvo vodno bogatstvo i ovakav standard kakav imamo mi imamo takve cijene vode? Pa mi ćemo vodu još malo plaćati skuplje, već ju sada plaćamo skuplje nego mlijeko a vrlo vjerojatno ćemo ju uskoro plaćati skuplje nego benzin. I sada se još ovim zakonom dakle dopušta da se cijene vode još povećaju za 50% Ako to vi ne znate predlagatelj zakona ja mislim da je važno da saznaju građani.

Očito na djelu je ili nesposobnost ili pljačka, a vjerojatno je u pitanju kombinacija i jednoga i drugoga. Također je važno napomenuti da su naši susjedi Slovenci, ni oni nisu daleko odavde možda najviše pola sata autom, donijeli zakon ustavno, ugradili su u Ustav evo nedavno da je voda javno dobro i da vodu dakle ne može biti na tržištu, da vodom samo i jedino može upravljati država i to na način koji je neprofitan. Evo to je dakle članak 70.a slovenskoga ustava. A mi što radimo? Mi dajemo vode u koncesije i omogućavamo tajkunima da zarađuju abnormalne profite dok se građanima povećavaju računi za vodu. Hrvatske je 2015. godine dala 29 koncesija za vodu na kojima su koncesionari zaradili oko 2 milijarde kuna, 2 milijarde kuna ponavljam, a Hrvatska država od toga je uprihodovala 12 milijuna kuna. Znači mi smo bogatstvo vrijedno 2 milijarde kuna, odnosno prihode nečije prodali za 12 milijuna kuna. I pritom se naravno mora postaviti pitanje kome se pogoduje.

Naravno o ovoj temi bi se moglo još elaborirati tko je nedavno dao vodu Studenac Česima itd. Ali evo ja mislim da ste u biti shvatili da je davanje vode u koncesiju posebno u svijetlu slovenske izmjene Ustava potpuno pogrešno i da ono dodatno daje prigovor na ovo povećanje vode koje je predviđeno predstojećim izmjenama zakona. Također kao što je rekao kolega Sinčić ja moram ovom prilikom spomenuti i to da gotovo svi proizvođači, odnosno distributeri voda se služe protupravnim mjerama prisilne naplate, odnosno isključuju ljudima vodu čime se na najgrublji mogući način krše članak 3. i 21. Ustava koji kaže da je Hrvatska socijalna država i između ostaloga da svaki čovjek ima pravo na život. Čovjek bez vode umrijet će u roku jedan do dva dana, a u Hrvatskoj se dakle provode mjere isključenje vode i to u pravilu za one građane koji su socijalno ugroženi.

Znači, ugrožava se život ljudi. 2009. godine donesena je Europska direktiva broj 2003. 54EZ koja jasno kaže da je zabranjeno ne samo isključenje vode, nego da je zabranjeno isključenje struje i plina. Evo jasno piše. U tom kontekstu svaka država članica definira koncept ugroženih kupaca koji se može odnositi na energetsko siromaštvo i među ostalim naglašavam na zabranu isključivanja električne energije i plina takvim kupcima u kritičnim vremenima. Znači, a u vremenima gospodarske krize, odnosno recesije. Također, Vlada RH je svojom uredbom iz 2015. godine jasno naznačila da je zabranjeno iskopčavati vodu korisnicima zajamčene minimalne naknade i korisnicima osobne invalidnine. Prošle godine svojim sam očima vidio nepokretnog čovjeka kojemu je isključena voda. Znači, recite mi gospodine ministre temeljem kojih vi to zakona isključujete ljudima vodu i ostavljate ljude, dakle da im se ugrožava zdravlje, da im se ugrožava samo pravo na život. Sav odgovor koji ste vi nama do sada ponudili na ova pitanja svodi se evo upravo na ovo što sada imamo pred nama, a to je da će se povećati cijene vode. To je sve što znate. Umjesto da zaštitite građane i omogućite im vodu kao javno dobro, da snizite cijene vode za barem 30% vi za 12 mjeseci planirate povećanje cijena voda za 30 do 50%, možda i za više. Prema tome, ovu odgodu ne samo da treba prihvatiti, nego treba ovu cijelu mjeru ukinuti i uvesti neke druge načine za obračun potrošnje vode kako ona ne bi dakle došla na status da se njome mogu koristiti samo bogati građani čime se opet u stvari pokazuje tendencija da u Hrvatskoj Vlada ne brine za interese građana, nego se sve mora platiti. I samo onaj tko će imati novaca, a zna se tko je to, jedna mala uska elita na vrhu društvene piramide, samo će si oni moći eto priuštiti neke stvari od zdravlja, obrazovanja. Pa evo kao što vidimo sada i od same vode bez koje nema života. Ako se ovaj zakon provede, a dakle piše u izmjenama da će se provesti ja želim upozoriti građane da oni više neće moći plaćati vodu, da će im distributeri mreža i dalje nastavljati iskopčavati vodu i dalje će provoditi ovrhe i blokade i dalje će im uništavati standard. U tom smislu preporučam svakom građaninu Republike Hrvatske da si čim prije iskopa bunar pred kućom ili da ugradi filter za skupljanje kišnice jer je očito u budućnosti vodu iz hrvatskih izvora više nitko neće moći piti bez da je vrlo skupo plati, a čini mi se da će je na kraju plaćati ne samo državi već u stvari tajkunima među kojima će znatan dio njih biti iz inozemstva. Prva je uvaženog zastupnika Ivana Sinčića. Izvolite. Evo kolega Bunjac govorili ste o tajkunima koji skupo prodaju vodu. Evo baš čitam članak o tome kako je gazda preko Jamnice iscrpio previše vode, pa bi bilo lijepo spomenuti kako je gazda došao uopće do Jamnice. Naime, u ona čarobna vremena pretvorbe i privatizacije nakon prvih lokalnih izbora '93. godine Branko Mikša je bio gradonačelnik Zagreba, a gospodin Vuljanić je bio župan županije Zagrebačke tada se zvala i Jamnica pošto je spadala pod županiju zagrebačku, došla je direktiva mora se dati Todoriću gazdi. Gospodin Vuljanić je to odbio napraviti. Što se radi? Ukida se županija, županija zagrebačka, spaja se sa Gradom Zagrebom, gospodin MIkša rješava stvar, gazda dobiva Jamnicu '95. u 6. mjesecu je bila skupština preuzimanja ako se ne varam. Nakon toga krajem '95. opet novi izbori, tu je bila i ona zagrebačka kriza kulminirala, vraća se na kartu županija, ali sada nije županija zagrebačka, nego Zagrebačka županija kakva je i danas i eto što se sve događalo u našoj prošlosti i na koji način su pojedinci stjecali imovinu.

Da, u biti radi se o tome prije svega kako je uopće bilo moguće u Hrvatskoj da neko kupuje tvrtke bez ijedne kune u džepu. Mi smo sada vidjeli da je donesen i zakon u prošli petak da se porijeklo imovine neće ispitivati, da dakle takvi slučajevi neće biti ispitani. Međutim što se tiče ovoga konkretnog slučaja Jamnice dakle radi se o tomu da netko plaća kubični metar vode 16 lipa, a kao što sam već rekao građani plaćaju 15 kuna. Znači netko plaća 16 lipa, a građani 15 kuna, a ustvari bi trebalo biti obrnuto. Trebalo bi se raditi o tome da koncesionar plaća viši iznos nego što je onaj koji se naplaćuje građanima. Vi sada izračunajte sami, ako Jamnica izvuče godišnje 270 milijuna litara vode i ako je cijena litre vode u trgovini pet kuna pa vi sada izračunajte kolika je to zarada. To je zarada oko milijardu i 300 milijuna kuna, a trošak je dakle 16 lipa po kubičnome metru. Znači u biti se litra vode prodaje u bescjenje. I to je netko dopustio i to dopušta onaj koji istovremeno sada želi povećati cijene vode građanima, ne sada ovoga časa ali od 1.1.2018. godine i to pokazuje jednu vrlo loš način gospodarenja koji što je najbitnije pokazuje tendenciju širenja.

Uvaženi kolega Bunjac, dakle s vama se slažem da nije pravedno nije pošteno isključivati ljude iz vodoopskrbne mreže jer voda je potrebna za život. Međutim, znate li da u RH postoje ljudi koji žele izaći iz vodoopskrbne mreže, a to ne mogu napraviti? U Općini Voćin naime ljudi piju zdravstveno neispravnu vodu koju uredno plaćaju, plaćaju i naknadu za održavanje sustava. Poduzimali su niz mjera od peticije, sve nadležne službe su o tome obavijestili međutim na tom pitanju se ništa još nije dogodilo. Ovdje je ministar, neka čuje, naravno najmanje je ministar odgovoran za ovu situaciju sada, ali neka se raspita neka malo vidi šta se događa u Općini Voćin. Kažem ljudi piju tu vodu, ja sam vidio na školi natpis, voda nije za piće. Pazite, u osnovnoj školi koja je spojena na taj sustava. I to je jedan apsurd koji kod nas postoji. Dakle s jedne strane ljudi koji ne mogu plaćati jer njih se isključuje, a s druge strane ljudi koji žele plaćati ispravnu vodu, a to ne mogu napraviti. Ako se isključuje iz sustava opet ni to nema svrhe jel njima je potrebna zdrava i ispravna voda.

Dakle to ide tragom ovoga nasilja kojega sam malo prije spomenuo, dakle isključenje vode, ali ljude se prisiljava da se spoje na vodovodni sustav, ja ne znam za slučaj Voćina, ali znam za slučaj sela Hlapići na Međimurskoj županiji koji ima svoj vlastiti vodovod gdje po svim mjerenjima Zavoda za javno zdravstvo je ta voda kvalitetnija i naravno jeftinija od one koju nudi distributer mreže. Međutim njih se jednostavno prisiljava da se spoje na tu vodu i što je najbitnije od svega kvaliteta vode znači da je slaba, a i kontrola je vrlo slaba. Znači, vi ustvari nemate jasne parametre u kojima građanin može saznati kakvu vodu pije nego ako to želi znati onda on mora sam plaćati na Zavodu za javno zdravstvo testiranje vode koje iznosi prema mojim saznanjima više od 200 kuna i tu se vidi činjenica se građanima ograničavaju njihova prava na način da se radi jedan monopol, da se nema izbora kod kako se zove uzimanja vode, nego ih se stavlja u jedan sustav, a onda kada ih se stavi kada on više nema nikakvu alternativu, e onda se te cijene povećavaju onda jednostavno građanin više nema izbora i ustvari se na taj način krše i tržišna načela cijena.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac nisam se mislio javiti za repliku ali neke stvari koje se ovdje iznose jednostavno nisu takve. Dan danas još moramo ulagati, imamo i problema, imamo i punionicu izvorske vode na svojem području. I ako sam bio sretan kada je ta punionica napravljena jer tamo radi 80 ljudi koji redovno dobivaju svoju plaću, firma radi, plaća sve poreze i doprinose i ne može se samo gledati u jednom elementom, u jednom segmentu takva aktivnost. Ali javio sam se iz drugog razloga, cijena vode u Hrvatskoj iz pipe koja je u 90% jedinica lokalne samouprave pitka i vrlo smo rijetki po tome u krajnjem slučaju u svijetu košta u prosjeku jednu lipu u čemu je u uračunata i odvodnja i sve ove dažbine koje na nju idu. Jedan kubik vode je 10 kuna za odvodnjom u prosjeku sa svim ovim elementima koji se nadograđuju. Dakle to je istina. Jedna litra pitke vode u Hrvatskoj iz službenog vodovoda košta 1 lipu sa odvodnjom. I mnogi građani bi željeli imati vodovod, ali ga nemaju jer ga još nisu uspjeli izgraditi. I ja kod sebe imam čitav niz naselja koja nažalost još nemaju vodovod i ljudi traže vodovod. A što se tiče vaše ideje oko kopanja bunara, ne znam da li ste probali kopati bunar, da li se probali računati koliko košta kopanje bunara, da li ste probali računati koliko košta održavanje i kako bi vi zdravstveno tu vodu stalno imali ispravnu za građane. uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Uvaženi kolega, ja ne znam o čemu vi govorite, naime, čovječanstvo je proživjelo nekoliko milijuna godina bez dakle Hrvatskih voda pa mi nije jasno kako bi sada oni dakle po vašem umrli da nema dakle te tvrtke. Radi se jednostavno o tome da je cijena vode preskupa i da ako je netko ne može plaćati onda mora pronaći neki drugi način da do te vode dođe. Meni je uopće nevjerojatno da u Hrvatskoj nije voda javno dobro na način da se vi sada možete napiti vode ukoliko ste žedni bez plaćanja. Znači nekada je u svim mjestima još u doba Rimskog carstva postojale su dakle nekakve javne česme, postojale su javne kupaonice, ne znam, znači ljudi su mogli koristiti vodu bez plaćanja a toga danas više nema. Danas kada se ljudima iskopča voda on jednostavno nema vodu gdje uzeti. On mora uzeti u trgovini, a kako da je uzme u trgovini ako nije mogao platiti ni taj račun za koji vi velike da je jako jeftin. Jednostavno to je ljudima preskupo. Voda ne odgovara, cijena vode ne odgovara standardu hrvatskih građana. Hrvatski građani nemaju 200, 300 ili koliko kuna da plate vodu jer preživljavaju mnogi od njih, ne znam sa socijalnim pomoćima, sa minimalcima i jednostavno je ta cijena previsoka. Ali isto tako je previsoka cijena plina, previsoka je cijena struje, sve vi to dobro znate ali vi ne tražite rješenja da te cijene snizite nego uporno tražite načine kako da tu cijenu povećate. I ovo isto sad što se kao smanjila cijena struje, navodno će se smanjiti za 10 kuna, vidjeti ćemo kako će to u sljedećoj godini izgledati ali ja sam gotovo uvjeren da će se te cijene povećati.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pa evo želio bih reći nekoliko riječi oko ovoga predloženoga zakona. No neću govoriti svakako retorikom moga prethodnika Bunjca jer doista i kao dugogodišnji gradonačelnik grada Pleternice a evo i kolega se javio kao također i sadašnji gradonačelnik jednoga grada, ne bih se složio sa tom retorikom a pogotovo onako kako vi govorite negativno o konkretno ovim današnjim stvarima jer nije baš tako crno, nije da se ništa ne radi i nema kriminala. Ali da bi se moglo i više raditi, svakako da, no o tome ću svakako govoriti nešto malo kasnije u svojoj raspravi. Svjedoci smo da je ovaj Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, da se primjenjuje od 1. siječnja 2010. godine no da je došlo do stanovitih i problema i da se shvatilo da određene stvari treba mijenjati pogotovo kada se tiče naknade i dakle svega onoga što je bitno o kojem skrbe i Ministarstvo zaštite okoliša i Hrvatske vode. U svakom slučaju se želi učiniti na dobrobit građana i sigurno se ne donose niti ovaj zakon niti drugi zakoni ne donose se na štetu građana. Pa tko bi to još u današnjem vremenu upravo to činio? Hrvatske vode uz ministarstvo žele upravo sa ovom naknadom oko zahvaćene i isporučene vode učiniti sve da upravo u što kraćem vremenskom periodu, svjesni smo da zakon i vrijeme koje je bilo zadano nisu određeni radovi napravljeni kod distributera kako bi i na koji način mogli primjenjivati ovaj zakon na zahvatu dakle na samome izvoru i da bi se na taj način naplaćivala voda. Svjesni smo i da naši distributeri nisu bili u mogućnosti dosada niti dizati kredite a i čekalo se da Hrvatska uđe u EU i da na taj način doista pokušamo osigurati sredstva iz EU što ona nepovratna, što ona kreditna uz minimalne kamate. Zato svjestan sam i upravo u moj sredini u kojoj dolazim u Požeško-slavonskoj županiji upravo naš distributer nije uspio osigurati sredstva niti izgradit ili popraviti one cjevovode na kojima ima gubitke u prosjeku 50% Svjesni smo da drugi veći gradovi primjerice Zagreb imaju daleko veće gubitke. I to nije mali posao i moje je mišljenje da u ovih godinu dana do 1.1.2018. neće biti moguće primijeniti ovaj zakon jer u tom slučaju ako bi išli na zahvat vode na samom izvoru doista bi onda građani bili oštećeni jer netko bi to mora platiti. No, svakako i interes Ministarstva voda je da se upravo osiguraju sredstva, jer danas upravo i ove gubitke trpe i Hrvatske vode odnosno mogli bi ostvariti daleko veće prihode odnosno smanjili bi one troškove koje imaju sami distributeri. Zato želim upravo danas ovdje i govoriti da primjena toga zakona neće ići na štetu građana i da će se sigurno učiniti sve i naći neka druga rješenja. Želio bi reći nekoliko riječi jer doista u Hrvatskim vodama se danas rade ogromni poslovi na cijelome teritoriju RH i naravno prihod od vodnog doprinosa i naknade za uređenje voda koristi se prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom području RH a prikupljena sredstva namijenjena su za gradnju i održavanje vodnih građevina u vlasništvu RH kojima upravljaju Hrvatske vode kao i za provedbu preventive redovite i izvanredne obrane od poplava što uključuje i radove redovitog održavanja voda u nadležnosti Hrvatskih voda. Jedan možda podatak da kažem koliko je kompleksan i zašto u biti nemamo danas i riješen sustav obrane od poplava, svakako su prihodi ali prije svega razina je i potrebe za zaštitom od poplava je što u Hrvatskoj imamo dužinu vodotoka koja premašuje 60 tisuća kilometara. Dakle sama pojava ove brojke od 60 tisuća kilometara nalaže nam da jednostavno se suočimo i da saznamo u biti kakav je to problem i da to nije moguće riješiti u kratkom vremenskom periodu. Dalje, za potrebe obrane od poplava dosada je izgrađeno preko 4 tisuće kilometara hidrotehničkih nasipa kojima je omogućena različita razina zaštite zaobalja od poplava. Obzirom da dolazim iz županije koja je također ugrožena sa vremenskim nepogodama i imali smo 2014. godine jednu veliku poplavu velikih razmjera. Činjenica je da u proteklom vremenskom periodu na pojedinim rijekama nismo imali potrebe za zaštitom no zbog ovih klimatskim promjena došlo je do potrebe izgradnje upravo zaštitnih kanala, pa tako evo reći ću i zahvaljujem i Hrvatskim vodama što su upravo za 2017. godinu uvrstili izgradnju nasipa i zaštitu od poplava u Gradu Pletrenici u dužini 4 kilometra i gdje ćemo na taj način riješiti pitanje obrane od poplava. Naravno kao što sam maloprije rekao u ovom proteklom vremenskom periodu nije bilo potrebe na toj dionici osim Pleternice graditi zaštitne kanale međutim kao što sam rekao klimatske promjene su se dogodile i danas jednostavno na pojedinim dionicama moramo i graditi ne samo nasipe nego moramo gradit i brane. Tako ćemo isto izgraditi jednu veliku branu koja će u potpunosti riješiti obranu od poplava ali i gradnja sviju ovih brana koje su rađene u Hrvatskoj rađene su i kao retencije i kao akumulacije ali radit će se odnosno ali i primjenjivat će se da bi bile i akumulacije koje će imati ogromnu količinu vode da zaštite određeno područje u datom momentu, ali evo prije svega mi u Požeško-slavonskoj županiji želimo izgraditi i hidroelektranu a već smo izgradili jednu u Gradu Pleternici koja se pokazala od izuzetne važnosti i vrijednosti za sam grad a siguran sam da ćemo i na određenim vodotocima, a dosada već imao izgrađeno nekoliko brana, planiramo još 6, 7 brana izgraditi ali ne samo u Gradu Pleternici nego to planiraju i drugi u RH. I to je nešto što je jako bitno jer ta energija koja se dobiva kroz hidro pogone doista danas preporučuje i EU i sigurno ćemo za takvu vrstu proizvodnje imati i obavezu to izgraditi ali kažem sami uvjeti koje imamo u RH nam se nameću da možda i jedinice lokalne samouprave daleko više ulažu u takve projekte. Ono što bi također želio reći da je do sada izgrađeno u Republici Hrvatskoj 58 višenamjenskih akumulacija zapremnine veće od jedne milijarde kubika, 43 brdske retencije te 5 nizinskih retencija na slivu Save, Lonjsko polje, Mokro polje, Kupčina, Zelenik i Jantak ukupne zapremnine veće od jedne i pol milijarde kubika. Evo sama izgradnja ovakvih upravo akumulacija nam govori da smo već dobrim dijelom u pojedinim gradovima, općinama učinili sve da se zaštitimo od onoga najgorega, od samih poplava. Također imamo i kanalsku mrežu koju čine oteretni i spojni lateralni kanali koje vi u svojim sredinama također možete vidjeti. No upravo, ova sredstva koja se danas izdvajaju svjesni su da su ona nedostatna i da jednostavno ne možemo sa tim sredstvima u potpunosti kontrolirati njihovo uređenje. I doista danas imamo dosta zapuštenih kanala bez obzira što smo u proteklom vremenu čistili. No, uređenje i čišćenje takvih kanala zahtijeva maltene svakodnevno održavanje. Kada gledamo danas i prihode Hrvatskih voda koji su negdje oko 3 i pol milijarde, možda možemo reći i možda pojedinci misle to su ogromna sredstva. No, istovremeno i znamo da u trošku također koji je također velik sudjeluje dosta sredstava koji se upravo koriste za obranu od poplava. Tako da od prihoda od vodne naknade godišnje se u prihodima dobiva oko 2 milijarde i 200 milijuna kuna. Također želio bih reći nekoliko riječi, a to je posebno bitno za sve nas u Republici Hrvatskoj jer one poplave koje smo imali a to je i zbog nedostatka sredstava što nismo izgradili određene zaštite možemo reći da ona poplava koja je bila na rijeci Savi i u Račinovcu i u Rajevom selu su doista poplave koje su uništile lokalno stanovništvo i uništile budućnost ljudi. Da bi izgradili daleko kvalitetnije obrambene sustave ova sredstva od naknade nisu dovoljna. I ulaskom Hrvatske u EU stvoreni su uvjeti da upravo Hrvatska povuče sredstva kako ona bespovratna, tako i ona kreditna uz minimalnu kamatu. I na taj način ćemo osigurati Republici Hrvatskoj mirniju budućnost kada se tiče zaštite od poplava i naravno budućnost stanovništva koje u blizini rijeka. Do nedostajućih sredstava za izgradnju novih građevina svakako samo do 2021. godine potrebno nam je 4 i pol milijarde, a do 2038. ni manje, ni više nego trebamo 12,8 milijardi. No, kako sam i prije rekao klimatske promjene upravo uzrokuju upravo i zaštitu tamo gdje je do sada nije bilo i vjerojatno i ova sredstva će biti potrebna u daleko većem iznosu. Ono što su Hrvatske vode osigurale upravo zajmom CEB-a 40 milijuna eura kredita za ovakve namjene i uz, pardon 40 milijuna eura kredita koji su dobili uz minimalnu kamatu Hrvatske vode će osigurati još dodatno 40 milijuna, dakle ukupno 80 milijuna kuna ide upravo na zaštitu obrane od poplava što je svakako za svaku pohvalu. Naravno da bi ovo sve skupa izgradili potrebna je jedna velika energija, ali prije svega trebamo se svi skupa uključiti sa dobronamjernim prijedlozima i ne trebamo govoriti iz riječi u riječi o negativnim stvarima, a pogotovo ne za one stvari koje uopće ne postoje i određeni problemi.

Kolega Lucić, spominjali ste to i moram se osvrnuti na ulogu jedinice lokalne samouprave u problemu vodnog gospodarstva, odnosno prije svega distribucije i odvodnje vode. Naime, budući da je uglavnom teret prije svega distribucije i odvodnje pitke vode ali i otpadnih voda na teretu jedinica lokalne samouprave potrebno je jačati financijski kapacitet istih da brinu o tome kako bi kvaliteta vode koja dolazi u domaćinstva bila što bolja kao isto kako bi se osiguralo i nesmetano odvođenje vode. Znači iz domaćinstava i njezino pročišćavanje. Tu je također problem i činjenice da se uz komunalnu naknadu naplaćuje naknada za uređenje voda. Komunalna naknada kao oblik naknade koji se plaća neće moći egzistirati još dugo. Dakle i u sklopu poreznih reformi ići će se na oblik poreza koji će se plaćati budući da se radi o harmoniziranju sa EU tako da se opet dovodi u pitanje način odnosno da način na koji će se ova naknada naplaćivati, odnosno kako će naplaćivati jedinice lokalne samouprave. Također a sve u smjeru jačanja fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne samouprave da brinu o ovoj problematici dobili smo i na klupe prijedlog amandmana kluba HNS-a koji kaže da odnosno koji predlaže da se od prikupljenog vodnog doprinosa odnosno naknade za uređenje voda značajno veći postotak ostane jedinicama lokalne samouprave. To je smjer u kojem trebamo razmišljati, posebno sa obzirom kako ste i sami rekli da i budući da i sami dolazite iz lokalne samouprave, dakle bili ste gradonačelnik, budući da je teret ovoga upravo najvećim dijelom na jedinicama lokalne samouprave, a ne na centralnoj državi odnosno ne na Hrvatskim vodama. Slažem se kolega Hajdukoviću da jedinica lokalne samouprave treba rasteretiti koliko je god to moguće. No ovaj svjesni smo da i ta naknada faktički o kojoj mi govorimo ona bi trebala biti daleko veća, no svjesni smo da se ta i naknada ne plaća onako kako bi se trebala plaćati, a obzirom da smo i prikupljali u proteklom vremenskom periodu određene vodne naknade, svjedoci smo da upravo je to velika borba sa građanstvom jel doista su građani u teškoj situaciji. I onda postavljaju često pitanje, a zašto se nije očistio ovaj kanal, onaj kanal, a u biti sredstava nema dovoljno i kažem dosta je to neredovito plaćanje i zbog toga su nam i kanali i stvoreni određeni problemi upravo zbog toga. No svakako mislim da upravo ovim sredstvima o kojima sam malo prije govorio, o sredstvima iz EU će upravo većinu toga tereta svakako podnesti Hrvatske vode jer siguran sam da jedinice lokalne i regionalne samouprave koliko god se to razmišljalo da bi se određeni kanali i prebacili na da li na jedinicu lokalne i regionalne samouprave faktički bi dovelo u jedan opći kolaps nefunkcioniranja tih kanala jer upravo smo svjedoci da u pojedinim gradovima i općinama se tako rekuć što zbog teškoća općenito u životu ljudi ne plaćaju i faktički ti kanali ne bi uopće bili održavani i još bi bilo to u većem kaosu nego što je to danas. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega, govorili ste o iskorištenju sredstva iz EU, ovaj zakon u krajnjem slučaju izmjene idu u tom pravcu da se ta sredstva mogu koristiti za taj dio, govorili ste i o ovom dijelu utjecaja lokalne samouprave i na vodoopskrbu i razvoj mreže pa o gubicima u mrežama, čini mi se da je negdje oko 50% prosječni gubici su u RH i stvarno ovaj prolongat da se ne naplaćuje po zahvaćenoj nego po prodanoj vodi apsolutno ide u korist i građana i naravno distributera lokalnih koji su tamo. Ja ću ovdje malo možda, vi ste govorili o Pleternici, ja ću još malo dočarati probleme s kojima se mi u Hrvatskoj srećemo u nekim drugim područjima. Evo vidite jedan primjer koji je endemski primjer u Hrvatskoj, naime trebalo je razdvojiti vodovode i odvodnje od komunalnih i ostalih djelatnosti, svi su to u Hrvatskoj skoro uspjeli napraviti, nije bilo problema, ali eto dogodi se jedan slučaj da jedan od suvlasnika jedna mala općina ima 3% udjela u vlasništvu Komunalnog poduzeća Križevci i ona blokira. I sve to skupa završi na sudu, dobije se prvostupanjska presuda, onda završi na Visokom trgovačkom sudu i onda čekamo dvije godine da Visoki trgovački sud donese pravorijek. Ali za te dvije, tri godine koliko čekamo mi uredno uplaćujemo sve te doprinose Hrvatskim vodama, ali od Hrvatskih voda zbog toga što nismo razdijelili poduzeće nismo uspjeli dobiti niti jednu jedinu kunu u tri godine natrag povrata novaca onoga makar što smo mi uplatili. Tako da ima masa tih problema, očito da će trebati još malo te zakone dorađivati i neke stvari rješavati jer se ustvari dovode u pitanje ovakve situacijama realizacija tih europskih projekata. I u onom dijelu o kojem smo govorili jučer kod novog Zakona o javnoj nabavi pa do nekih drugih zakona pa evo i ovakvih zakona vezano uz Hrvatske vode, a i ovako neučinkovitosti pojedinih institucija u Hrvatskoj. Slažem se kolega da ima problema diljem Hrvatske, ali prije svega mi ovdje u Hrvatskom saboru i naša nadležna ministarstva moraju mijenjati zakone. Evo bio je Zakon o javnoj nabavi ali prije svega mi znamo da pojedini i fizičke osobe, ali svakako evo ovdje se radi o jednoj općini koja jednostavno svojim udjelom pokušala blokirati i izgubili ste dvije do tri godine. Mi svakako novim zakonima koje treba još poboljšati, a pogotovo kada se radi o strateškim investicijama, ne može se dogoditi da neka fizička osoba ili pravna ili ovdje kao jedinica lokalne samouprave blokira takav projekat koji je od iznimne važnosti za sve stanovništvo. Prema tome, dopunom Zakona o izvlaštenju, dopunom Zakona o davanju garancije da pojedini projekti moraju ići, a neko da li je to jedinica lokalne samouprave, da li je to pravna osoba, da li je to fizička osoba neka on sudskim putem rješava svoje probleme i traži svoju odštetu, a sudski vještak će svakako procijeniti koja je to šteta. Neka mu se uplati na račun poseban jedan račun, ali radovi jednostavno ne smiju trpiti i oni se moraju provoditi. No svakako je potrebno mijenjati zakone i sve ono što smo i do sada radili u proteklim godinama pokazalo se da to nije dostatno, da još uvijek na terenu upravo imamo takvih problema jer jednostavno evo to se vidi iz ovog vašega primjera, ali evo nadam se da upravo ovdje i naš ministar ovo sve skupa i čuje, ali sigurno i zna i da će svojim utjecajem sa drugim ministarstvom učiniti sve kako bi jednostavno ovakvi poslovi i određeni projekti daleko brže se izgrađivali, a da ne bi čekali zbog određenih zapreka. Sljedeća replika zastupnik Miro Totgergeli. Hvala uvažena potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Kolega, govorili ste u svojoj raspravi o problemima sa čišćenjem kanala i sredstvima koje i Hrvatske vode imaju za tu namjenu i uglavnom da su ta sredstva nedostatna da bi se svi kanali očistili. E sad, prema nekim informacijama koje imam, način na koji se ti kanali čiste je možda onaj na koji se to radilo i prije desetak i više godina, a ti kanali su uglavnom obrasli s nekom drvnom masom pa dobar dio te drvne mase ili se pali ili zakopava prilikom čišćenja tih kanala. U razgovoru s nekim poduzetnicima koji se bave prikupljanjem bio-mase za rad elektrana i oni koji skupljaju drvnu masu za izradu iverice, kažu da bi jedan dobar dio te drvne mase mogao se upotrijebiti.

Kolega, repliku ste doista postavili ispravno i ja sam se evo i kao predsjednik Odbora za poljoprivredu za vrijeme SDP-ove vlasti i sa ministrom Jakovinom nekoliko puta žučno razgovarao upravo o tome, no nije ništa urodilo plodom. Pa ja upravo molim vas, ministre, a ovo što je kolega govorio to je prava istina. Onaj izvođač radova koji dobije krčenje na određenim vodotocima blago rečeno moram reći, znate šta rade s tom masom? Zakopavaju je u zemlju. A znate zašto? Zato što on ne smije tu masu nikome prodati. Hrvatske šume su obvezne po zakonu zbrinuti tu masu. Oni kažu: nas to ne interesira, šta će njima vrba. Ili ne znam bilo koji drugi sortiment. Mi imamo i drvoprerađivače koji imaju bio-plinska postrojenja. Pa ljudi su molili da odvezu to, a ne smije mu ovaj dati, a ovaj ako bilo kojem onom tamo seljaku, čak mu ne smije ni reći: evo vozi to, jer takav je zakon da jednostavno onda odgovara onaj koji je izvođač radova. Dakle, ja vas molim, riješite to vrlo jednostavno, da onaj ili, nemojte samo na Šume to davati, pardon jesam li ja rekao na Vode, na Šume nemojte to davati jer oni ne žele s tim gospodariti. Dajte neki jednostavniji zakon, smislite, pripremite što hitnije. Dajmo mu da to iskoristimo, a ne da nam to tamo trune pored rijeka, u najgorem slučaju ja vam kažem, čovjek da ne bi onaj koji vrši radove imao problema on to zakopa u zemlju, nitko to ne vidi. To je prava istina, ja vam to govorim sa terena. Ali zakon je kriv što se ne može primjenjivati drugačije. Hvala lijepa. Još jedna replika na vaše izlaganje. Kolega Lucić, u jednom trenu spomenuli ste i klimatske promjene. Upravo jučer se moglo čuti da moj grad, grad Vodice je prvi koji je u Hrvatskoj krenuo s primjenom Plana upravljanja za obalno područje vezano za rast razine vode uzrokovane klimatskim promjenama. To je nešto što ću u dogledno vrijeme morati pokrenuti drugi gradovi i općine uz obalu i velik je dio posla, mi smo samo krenuli s tim, ali to traži i puno sredstava i puno vremena. Znamo koliko smo imali problema svi mi pa i grad Vodice vezano za obilne oborine. Ni tu nismo još krenuli s kvalitetnijim rješavanjem tih problema, a izgradnja vodnih građevina, velikih sustava odvodnje, sve je to nešto što je zadatak i stoji na Hrvatskim vodama. Evo, moj apel da što prije se još kvalitetnije ekipirate, da što prije krenete s raspisivanjem natječaja i omogućavanjem gradovima i općinama rješavanjem ovih problema ili da razmislite o modelu kao što imamo s nekim drugim prihodima, da dio sredstava direktno prebacite gradovima i općinama pa onda da mi to odrađujemo s tim sredstvima prikupljenim na našem području. Npr. na području grada Vodica samo vodne naknade se godišnje prikupi preko 2 milijuna kuna.

Upravo i kod vas prije 10, 15 godina nisam čuo i nisam znao i nije primijećeno da su bile tolike oborinske vode, dakle da padne 180 litara čak i 200, ne znam, Rijeka, vi, i naravno evo i vi ste se našli sada u tom problemu i zato kada sam govorio o onim kanalima o kojima danas kažemo da treba do 2021. godine 4,5 milijarde, ukupno 13 milijardi, ta sredstva će biti kako vrijeme bude odmicalo i zbog ovih klimatskih promjena, upravo još nedostatnija, ali evo hvala bogu ulaskom i Hrvatske u Europsku uniju imat ćemo i nepovratna sredstva, ali moći ćemo doći i do kvalitetnijih sredstava odnosno kredita uz nižu kamatu. Jednostavno ćemo se morati tome posvetiti jer kažem, evo i kod vas su upravo takvi problemi koji uzrokuju velike materijalne štete i gdje su direktno kroz takve padaline ugroženo lokalno stanovništvo kako pravno tako i fizičke osobe. U svakom slučaju Hrvatske vode rade dobar posao, treba im dati potporu ali moramo brže djelovati, moramo što prije osigurati ta sredstva jer vremena nemamo. Šteta su ogromne, a to smo vidjeli upravo iz ovog prethodnog vremenskog perioda. Hvala vam lijepo. Prelazimo na raspravu u ime kluba HNS-a i HSU-a uvaženi zastupnik Milorad Batinić. Ministre, pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Dio ovih izmjena zakona možemo podržati, a odnose se u samom obrazloženju na točke 1 i 2, znači uspostavljanje privremenog obračuna naknade za korištenje voda. Naprosto u obrazloženju je vrlo jasno definirano i svjesni smo i situacije i okolnosti. Pod točkom 2, također znači integracija namjene. S obzirom na potrebe i Hrvatskih voda, a rekao bih prije svega i na potrebe građana Hrvatske, međutim pod točkama 3 i 4 klub HNS-a ne može podržati ove izmjene, a evo obrazložit ću i zašto. Naime, uvije je bila dilema po pitanju tko i kako treba plaćati zahvaćenu vodu, tko isporučenu vodu. Naime, svjesni smo situacije kod javnih isporučitelja vodnih usluga, praktički 50, 55% mislim da je to prosjek u RH gdje su postojeći gubici. Iako velim ovaj dio izmjena zakona da se prolongira obračun do 1. siječnja 2018. godine je za podržati, međutim nisam siguran da i tada nećemo biti prisiljeni ići na prolongaciju toga roka jer bojim se da ovakvom dinamikom, ovakvim tempom sa ovakvim slabim financijskim mogućnostima i kapacitetima isporučitelja vodnih usluga komunalnih tvrtki mislim da nećemo popet se dalje od nekakvih možda 5 do 7% poboljšanja u tim gubicima vode. Svakako da nije dobro da krajnji korisnici kao građani i mislim da po Ustavu ne mogu plaćati nešto što ne dobiju, da se ne može taj teret svaliti na njih. Naravno to će biti i vaš zadatak i Hrvatskih voda da u te dvije godine pokušate nać adekvatno rješenje. Što se tiče same integracije namjena, znači naknade za korištenje voda, naknade za zaštitu voda apsolutno možemo podržati. Velim treba sagledati u kontekstu vremena i prostora što se tiče namjene korištenja tih sredstava i slažem se i ovaj podatak svakako govori ono što su trenutne potrebe da je što se same vodoopskrbe tiče da smo tu na jednoj relativno dobroj razini, međutim što se tiče pročišćavanja otpadnih voda i odvodnje, fekalne odvodnje tu praktički zaostajemo i ispod stvarnih standarda ne samo tranzicijskih zemalja nego i onih drugih. Tu svakako treba učiniti dodatne napore i vjerujem da će se ovim izmjenama donekle to ubrzati.

To isto smo pokušavali bili i za vrijeme biše Vlade i one vlade prije toga naprosto niti jedan ministar niti jedna vlada nije našla za shodno da razmotri, detaljnije da razmotri naše zahtjeve pa evo dajemo vama na razmatranje u nadi da ćete prihvatiti, razmotriti ili da ćete naprosto u duhu ovih zadnjih poreznih izmjena poreznih zakona, nazovimo je porezne reforme da ćete vidjeti i da ove vodne naknade da bi svakako trebalo napraviti jednu cjelovitu reviziju jer jedan dio i gospodarstvenika i građana ih naziva parafiskalnim nametima, možda imaju neke elemente, ja se ne bih s tim složio. Ta sredstva imaju svoju namjenu, svoje opravdanje, ali mislim da bi trebao raspored tih sredstava koja se ubiru, trebalo bi distribuirati odnosno locirati na jedan sasvim drugačiji, prihvatljiviji način, a sve po modelu o kojoj govori i i direktiva, korisnik plaća. Isto tako bi trebalo biti i da onaj tko nešto plaća da nešto i dobiva za tu uslugu. Što se tiče znači vodni doprinos, povlačim analogiju sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji definira komunalni doprinos, znači plaća se kod gradnje čvrstog objekta, plaća se ista je osnovica za plaćanje, prostorni kubni metar. Ne vidim razloga zašto dio tih sredstava analogno namjeni korištenju sredstva komunalnog doprinosa, za što se on može namijeniti da dio tih sredstava se namijeni i vodnog doprinosa da ostane na raspolaganje jedinici lokalne samouprave i da se koristi temeljem namjenskih sredstava. Nadalje, što se tiče vodne naknade za uređenje voda, tu ćete vjerojatno imati u narednoj godini ukoliko da li uvažite amandmane ili ne uvažite te, imat ćete određene nove izmjene zakona naprosto jer intencija Poreznog zakona o tome govori o ministar financija da se ne plaća na jednu te istu nekretninu nekoliko poreza. Naknada za uređenje voda trenutno se plaća na istu nekretninu na koju se sada plaća komunalna naknada, a plaćat će se porez na nekretnine. Svakako da nisam za dvostruko oporezivanje nekretnine, tijekom 2017. naredne godine to još može proći međutim od 2018. godine imat ćemo određenu dilemu, dvojbu prvenstveno vi kao resorno ministarstvo. I kada se pogleda da se naknada za uređenje voda plaća na sve nekretnine, da li će se plaćati na neizgrađeno građevinsko zemljište kako se preporuča odnosno u Zakonu o porezu na nekretnine se ide, i da li će se plaćati kao što su se nekad plaćale slivne vode na poljoprivredno zemljište. Zašto sam spomenuo slivne vode? Vi u prijedlogu zakona navodite s čime se ne mogu složiti, to sam kazao jasno na odboru. Ne znam u čemu, gdje ste našli u ovom prijedlogu uporište za to. Kada imate vrlo jasno u postojećem Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva koji govori, točka 6. Naknada za navodnjavanje. Naknada za navodnjavanje plaća se na poljoprivredno zemljište koje se navodnjava iz građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Naime, korisnik plaća. Načelo direktive, načelo porezne politike. Ne vidim razloga zašto bi građani koji nemaju poljoprivredno zemljište, koji grade kuću u urbanoj nekoj sredini plaćali gradnju sustava navodnjavanja u ruralnom prostoru u namjeni poljoprivrede. Ne vidim razlog zašto. Razumijem da se sredstva s vodne naknade općenito porezna politika da se sredstva skupljaju solidarno i da ne mogu sva sredstva biti baš tamo gdje su prikupljena, da se tamo i utroše. I nisam za to. Postoje razvijeni, više razvijeni, manje razvijeni krajevi. Isto tako s tog osnova dobio sam pojašnjenje i od prethodne Vlade i od ove bivše, pa zamislite koliko će samo s osnova vodne naknade za uređenje voda dobiti grad Zagreb. Pa zašto ne. Ali ako dobiva sredstva, dobiva i obavezu namjenskog korištenja tih sredstava. Prema programima, prema onome koju treba uskladiti s Hrvatskim vodama. Prema Zakonu o vodama, prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva. Ne vidim razlog zašto ne.

Pa mislim, ne bih želio biti neugodan, ali uzmite si tih 8 posto. 5 posto dobivamo na lokalu, lokalna samouprava, za ubiranje vodne naknade plus administrativne troškove. Zajedno s komunalnom naknadom, poštovani ministre, gospođo pomoćnice, to nisu dostatna sredstva. To nije dostatno. A da ne kažem o bruto plaći gdje imamo zaposlenu osobu koja se isključivo mora baviti samo s tim. Tako da moj je prijedlog da ovaj dio izmjena što se odnosi na, ukoliko nećete prihvatiti amandman, ne možemo podržati zakon. Ovaj dio izmjena što se odnosi na integraciju namjene potrošnje naknade za korištenje voda, naknade za zaštitu voda i prolongiranje roka apsolutno možemo podržati. Međutim, budite svjesni toga da u narednoj godini temeljem koncepta poreznih politika koje se daju naslutiti iz ovih mini poreznih reformi, morat ćete raditi jedne cjelovitije izmjene Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, Zakonu o vodama, jer nije jasno definirano u Zakonu o vodama ili možda nedovoljno kvalitetno iščitavamo koji su vodotoci u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, područne samouprave, mislim da nije nijedan ono što je u nadležnosti Hrvatskih voda. Vi ćete kazati da to vrlo jasno piše, međutim mi smo uspjeli makar ne znam, tu mi može, puno kolegica i kolega ima s lokala, da li netko točno može znati o kojim vodotocima je riječ. Mislim da ne. Trebate izrijekom, ako ne drugačije, Hrvatske vode imaju registar vodotoka, da jasno naznače za svakoga što je u čijoj nadležnosti.

Smatram da temeljem i dugogodišnjih iskustava i praksa, a vjerujem da ćete se i sami imati prilike uvjeriti u poslovanje, racionalnost, racionalnost gospodarenja unutar Hrvatskih voda, da ćete spoznati da to neće biti nikakav udar na proračune Hrvatskih voda. Dapače, građani će dobiti kvalitetniju, bolju uslugu. Ukoliko, znači radi se samo o 30 posto tih sredstava i da možemo pravovremeno promptno reagirati. Svjesni smo okolnosti, svjesni smo klimatskih promjena. Od danas do sutra treba reagirati. I građani to od nas očekuju. Očekuju i od vas, gospodine ministre, jer naravno građani koji plave pogotovo u području gdje imamo puno bujičnih vodotoka, gdje praktički u roku sat, dva stogodišnje vode premaše, praktički plivate. Gospodarski objekti, dvorišta, kuće. Ja ih ne mogu jer nisam neodgovoran u tolikoj mjeri da ih pošaljem vama ili u Hrvatske vode. Nastojim naći način kako odreagirati i kako spriječiti odnosno prevenirati. Vjerujem da ćete uvažiti naša razmišljanja. U nadi da ćete prihvatiti amandmane Kluba HNS-a i HSU-a, a vidim da i slušajući raspravu kolegica i kolega da postoji promišljanje u tom smjeru ukoliko dođe do prihvaćanja amandmana, spremni smo podržati i ove izmjene i dopune zakona. Hvala.